Lijepi pozdrav svima.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave u ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose, kao što sam rekao prije, na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, a Vlada je dostavila mišljenje koje imate u vašim pretincima. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Sinčić, izvolite.

Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Danas imamo na dnevnome redu raspravu o Prijedlogu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili popularno zvano „Zakona o zviždačima“ RH ima u određenim zakonima tangiranu ovu problematiku, znači postoje određeni segmenti zaštite koje također provode razna tijela, ali nema jedne središnje centralizirane jedinice koja bi pratila, provodila, kontrolirala, usmjeravala prijavitelja nepravilnosti odnosno brinula se za njihova prava i prava članova njihovih obitelji, u tu svrhu dali smo u saborsku proceduru skroz novi prijedlog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Sudeći po reakcijama Vlade na koje ću se osvrnuti malo kasnije, ne bi bilo loše da smo dali uz to još izmjene nekih zakona koje ovaj zakon tangira ali to ovog časa nije važno jer se radi o drugome čitanju. Želim reći prije svega u ime Živoga zida da mi smatramo da se nikakva ozbiljna borba protiv korupcije ne može provoditi bez zaštite prijavitelja nepravilnosti. Imamo ovdje jednu zgodnu statistiku koja je svojedobno iznesena ovdje u Saboru, statistika je iz BiH-a, trenutačno prikupljamo informacije iz cijeloga svijeta. Dakle, govorit da se čak 40% slučaja rješava po dojava a svega evo nekoliko posto po redovitoj provjeri, policijskoj dojavi i drugim aktivnostima, šta to znači? Znači da ako sada nekih par posto nepravilnosti razotkrivamo i rješavamo, kada bismo imali dojave od ljudi iznutra to bi višestruko se povećalo. Problem u Hrvatskoj je također što se stvara jedna atmosfera, negativna atmosfera da onaj tko prijavi nepravilnost, da on zapravo radi protiv sebe i da radi protiv društva dok bi stvarnost trebala biti totalno suprotna. I kad se dogodi neka velika nepravilnost, osoba to prijavi, kad kolege oko te osobe vide da umjesto da se slavi kao heroj, da bude uzor drugim građanima, da bude nagrađen, ne, događa se suprotni scenarij, dakle mobing, bulling, premještaj, prijetnja otkazom, čak fizički napadi, ubojstva i naravno da takva situacija ne ohrabruje druge da prijavljuju da prijavljuju nepravilnosti i da se borimo protiv korupcije nego upravo suprotno, ušutkava, ugnjetava, utjeruje strah u sve one druge ljude koji vide korupciju, znaju za korupciju, imaju dokumente o korupciji, ali je se boje prijaviti iz straha za vlastiti život. Dakle, primarna intencija namjere ovoga zakona je okrenuti tu priču, stvoriti jednu atmosferu, jedan način razmišljanja o hrvatskom društvu da korupciju treba prijavljivati, da je u pravu i da je na ispravnom putu onaj koji korupciju prijavljuje i da će mu država pružiti sva potrebna prava i svu potrebnu zaštitu jer takva osoba treba biti uzor svim drugima koji će slijediti tim putem. Ovaj zakon reći ću to ovdje, visoka prava prijaviteljima korupcije zato što oni takva prava zaslužuju, za svaku kunu koju prijavitelj korupcije spriječi, dakle odnosno za svaku kunu koju mi dajemo i za Ured za pravobranitelja i za ta prava, višestruko više će se korupcije spriječiti. Dakle mi recimo dajemo 5 milijuna kuna za Ured pravobranitelja da bi se u toku jedne godine spriječilo možda i 50 milijuna kuna štete od korupcije. A sigurno će tu biti i mnogo više, znamo kakva je percepcija korupcije u hrvatskom društvu ako gledamo izvješća EUROSTAT-a, ako se dobro sjećam nekih 70% je percepcija među građanima odnosno toliko građana smatra da korupcije ima u Hrvatskoj, a među pravosudnim osobljem čak i mnogo više, dakle među ljudima koji svaki dan žive pravosuđe i trebali bi odlučivati o pravdu na kraju krajeva u društvu putem sistema prava, čak i 90% To su stvarno porazni podaci, Hrvatska se još uvijek smatra korumpiranom zemljom. Toliko o percepciji korupcije, ono što apsolutno moram spomenuti je i još jednom naglasiti je golgota koju prolaze prijavitelji. Najveći slučajevi korupcije u Hrvatskoj su recimo korupcije u INA-i, poznati slučaj gospođe Vesne Balenović ili korupcija u Hrvatskoj pošti, zatim je tu bilo slučajeva u HŽ-i i drugima i ako gledamo danas šta se dogodilo s tim ljudima, oni su uglavnom ljudi koji su imali jako mnogo problema u svojem životu. Ja bi volio da oni mogu biti ovdje s nama kao zastupnici da izlažu svoje priče, mi ćemo to napraviti za njih, evo kolega Bunjac će u ime kluba iznijeti neke od tih sudbina, mi se jednostavno moramo kao društvo zauzeti da se ne događa ta golgota, da ne prođu godine, pa i desetljeća dame i gospodo, da netko živi u neizvjesnosti za sebe i članove svoje obitelji u konstantnome stresu, zašto, zato što je netko tamo nešto ukrao, otuđio, zakinuo društvo a mi nemamo hrabrosti takve osobe sankcionirati. To je apsolutno neprihvatljivo. Htio bi također naglasiti da u očitovanju Vlade, Vlada zapravo priznaje rekao bih svoju grešku, da se borba protiv korupcije ne odvija kako treba i da treba, da, Vlada jasno priznaje da, treba donijeti svoj vlastiti zakon ,to stoji na stranici 2. odlomaka 4. očitovanja Vlade, dakle stoji da se određuje donošenje zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. To će vjerojatno biti zakon na ovom putu, vjerojatno mnogo slabiji, sa mnogo manje prava, s mnogo manje statusa i nisam siguran koliko Vlada koja počiva na političkoj korupciji i Vlada je li, znamo povijest HDZ-a, gospodina Sanadera, Vlada koja ima u svojoj pori nažalost još uvijek utkanu korupciju, može izraditi Zakon o borbi protiv korupcije. Ja jednostavno takvom prijedlogu ne vjerujem ali tome unatoč pozivam i Vladu i vas kolege zastupnike i sve nas ovdje da se kao društvo odredimo da mnogo jači pristup borbi protiv korupcije i da svi zajedno sjednemo i donesemo jedna zakon koji će dati rezultate, koji ćemo onda svi prihvatiti. Ne moraju to biti apsolutno sva prava koja su ovdje navedena niti uređena baš na 100% ovakav način kako smo mi propisali, ali nađemo neki konsenzus, pomognimo tim ljudima, ne samo ovima koji pate već tolike godine, uz malo ili nikakva prava prepušteni hrvatskom pravosuđu nego sve one koji će od sada, od donošenja zakona pa nadalje se naći u situaciji da vide korupciju a da je se boje prijaviti. Naš zakon također radi određeni odmak od pravosuđa jer propisuje osobu u zakonu koja se naziva pravobranitelja za prijavitelja nepravilnosti. Rad pravobranitelja propisao bi se posebnim propisima kao i nagrade za prijavitelja nepravilnosti kao što je navedeno u zakonskom prijedlogu. Općenito govoreći, osvrnut ću se još na nekoliko stvari. Unatoč iznimnoj društvenoj važnosti prijavitelja, njihovom utjecaju na moralnost društva i poticanju na aktivnom i hrabrom suprotstavljanju nepravilnostima, ponavljam opet, u RH ne postoji zakon koji bi na cjelovit i sveobuhvatan način riješio zaštitu i prava tih iznimno hrabrih osoba. Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o trgovini, Kazneni zakon i drugi. No, niti jedan se od navedenih zakona ne bavi teškoćama na sveobuhvatan način, ne uključuje rješenje niza životnih stvarnih teškoća koje prijavitelji i članovi njihovih obitelji gotovo redovito prolaze.

Hoće li oni, ljudi koji iz prve ruke znaju koji je to proces i koja je to golgota, hoće li oni biti uključeni u ovaj proces donošenja zakona. Evo, pozivam predstavnika Vlade da kod izrade svojega, a najavljuje se za 3 kvartal ove godine, da uključe zviždače. Vrlo rado bi oni rekli što im treba i to mora biti utkano u zakon.

Tako primjerice, Zakon o zaštiti zviždača ima BIH, Republika Srbija, Republika Kosovo čak. Jedan od najboljih primjera zaštite zviždača možemo vidjeti u Republici Irskoj, gdje odlazi naša mladost, u kojoj prijavitelja nepravilnosti štiti Protected disclosures act iz 2014. godine i njegove izmjene 2015. godine. Smatramo da je donošenje ovakvog zakona prioritet. Imamo ovdje i slučaj iz Novog Zelanda, koji također se bavi sličnom problematikom. Prema indeksu percepcije korupcije za 2016. godinu, RH je u odnosu na ranije razdoblje nazadovala za 2 boda na ljestvici od 176 država, te se nalazi na 55 mjestu sa 49 bodova, što nas ubraja među korumpirane zemlje EU, kako sam i naveo. Od RH su lošije samo Mađarska i Rumunjska sa 48 bodova, Italija sa 47 bodova, Grčka sa 44 boda i Bugarska sa 41 bodom. Izvještaj o indeksu percepcije i korupcije izradio je Transparency International Hrvatska. Tako je Kosovo zajedno sa Albanijom napredovalo za 3 boda, Srbija za 2 boda, a BIH, Crna Gora i Slovenija za 1 bod. U isto vrijeme RH je pala, kolegice i kolege, za čak 2 boda, a još je gora Makedonija sa padom od 5 bodova. I da ne nabrajam dalje sve to bodove, korupcija se odvija na tzv. nižoj razini, između običnih građana i nisko rangiranih javnih i državnih službenika. No, najopasnija korupcija, to svi znamo, je ona sustavna korupcija ili sistemska korupcija i korupcija između visokih državnih dužnosti koja najviše uništava javna dobra, a događa se u uskom krugu zatvorenih malih skupina, potpuno skrivenih od hrvatske javnosti.

Neučinkovitost našeg pravnog sustava potiče percepciju da se zloupotrebe koje su pojedinci vršili shvaćaju kao snalažljivost, a ne nemoral. Dakle, gospodin Sanader, nije on bio nemoralan, korumpiran, i to na najvišoj razini, on je samo bio snalažljiv. To je strašna poruka koju nam šalje hrvatsko pravosuđe neprocesuiranjem na vrijeme i ovaj Zakon, odnosno zakon sličan ovome mora zauvijek tome stati na kraj. Znači, mi moramo promijeniti percepciju, promijeniti klimu, promijeniti naš odnos prema prijaviteljima korupcije. Svi dosadašnji zakoni, a to ćete vidjeti kasnije na nizu primjera, teških primjera i životnih sudbina, nisu bili u stanju niti općenito korupciju obuzdati, a kamo li one najteže slučajeve. Navodim dalje kako sve veće mogućnosti skrivanja korupcijskog djelovanja onemogućavaju bilo kakvo otkrivanje nezakonitih radnji, osim ako na to ne ukažu osobe koje imaju dovoljno znanja i uvida u načine stvaranja i rada korupcijske sheme. Kako svijet postaje sve složeniji u svim svojim segmentima i kako je sve više specijaliziranih znanja i zanimanja, da biste vi razotkrili korupciju u jednom određenom segmentu, u uskom segmentu i vidimo to recimo, na primjeru Agrokora, tko od nas ovdje zna i pročitati i protumačiti u potpunosti i na ispravan način recimo, izvješće Agrokora? Malo tko. Zato trebamo poticati ljude kojih nema puno, koji imaju specijalizirana znanja da zvižde i da nam tumače stvari onakve kakve jesu i za to iz nagrađivati, a ne za šutnju. Valja znati kako uspješno prijavljivanje rezultira kažnjavanjem počinitelja, a ono potiče i druge osobe na prijavljivanje. Uspjeh jednog uzbunjivača privlači 20 drugih. Ne budu li te osobe, prijavljivači, nedovoljno sigurni i zaštićeni nakon prijavljivanja, nestvarno je očekivati njihovo izlaganje zbog općeg dobra. To je vrlo jasno i logično i to sam već objasnio. Ako prijavim da se nešto događa, ako nakon toga stradam, sigurno me to neće ohrabriti da prijavim nepravilnost opet. Ovim Prijedlogom zakona imamo namjeru zaštiti prijavitelje nepravilnosti, a samim time i potaknuti velik broj čestitih, časnih ljudi, svjedoka korupcije u poduzećima u kojima su zaposleni na prijavljivanje nepravilnosti. Direktno se utječe na dobit i na dobrobit takvih poduzeća i njihovih zaposlenika i korisnika, kao i opće stanje u društvu. Vraćanje povjerenja u pravnu državu i jačanje društvenog morala. U zakonskom prijedlogu propisujemo čitav niz mjera koje ću navesti malo kasnije, kao i dakle, uvođenje potpuno novog rekao bi 4, odnosno 5 pravobranitelja za zaštitu, prijavitelja nepravilnosti, kao ključne osobe vrlo stručne osobe, koje će onda već prema svojem sudu određivati, u kojem smjeru bi proces trebao ići. Pa se tako propisuje način prijavljivanja nepravilnosti u radu poslovnih subjekata, stjecanje i trajanje statusa prijavitelja nepravilnosti u radu poslovnih subjekata, status prijavitelja s invaliditetom, status člana obitelji smrtnog stradalog prijavitelja, zaštita i prava prijavitelja i članova njegove obitelji, rehabilitacija prijavitelja, djelokrug i način rada prijavitelja za zaštitu prava prijavitelja nepravilnosti. Definira se rad poslovnih subjekata, posljedice nepridržavanje ovog zakona, to su određene prekršajne odredbe. Treba reći da je u … [[Govornik se ne razumije.]] novom zakonu sudjelovao i određeni broj zviždača, dakle, brojni zviždači, on je rezultat njihovog stava da zviždači trebaju imati prava koja se temelje na zapravo pravima hrvatskih branitelja. Jer danas, kada Bogu hvala rata više nema, mi moramo stvoriti, novu obranu, novi imunosti sustav protiv korupcije, nema prave borbe protiv korupcije, nego pomoći zviždačima i preko zviždača, umjesto da sami ulažemo brojni novac i vrijeme, radne sate da istražimo u nekoj instituciji korupciju. Ako imamo zviždača tamo, rekao bi već nam je pola posla gotovo. On će nam odmah reći, gdje je što i ukazati na bitne stvari i cijeli proces ide zapravo mnogo brže. Zviždači su moderni, mirnodopski branitelji, usudio bi se reći, tražim od Hrvatskog sabora, da što je ranije moguće, se ozbiljno odnosi prema ovome problemu. Kakav je stav, nažalost Sabora, prema borbi protiv korupcije, znamo i po činjenici, da nekoliko godina nije bilo sjednice Vijeća za praćenje, provođenja strategija za suzbijanje i korupcije, izrazito loša poruka. Za provedbu ovoga zakona, predviđeno je 5 milijuna kuna godišnje, za funkcioniranje ureda pravobranitelja, procjenjujemo da će se višestruko više štedjeti, kao što sam ranije objasnio od toga novca koji se uložio u prevenciju. Što se tiče dodjele prava nemoguće je procijeniti koliko ljudi će se javiti da zatraži svoj status da zatraže svoja prava, tako da je nemoguće predvidjeti točne troškove, međutim, već nakon prve godine, znali bismo otprilike o kojem se broju radi. Te tražimo dakle od vlade da napravi procjenu provedbe učinke propisa nakon tog vremena. Osvrnuo bi se sada, nakon što navedem još svoja prava, osvrnuo bi se na odgovor Vlade na ovaj naš prijedlog. Dakle, osim za pravobranitelji za prijavljivanje nepravilnosti, ovaj zakon predviđa sljedeća prava, naknadnu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad, oslobađanja od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, pokrivanje troškova za prijevoz, prednost pri zapošljavanju prijavitelja nepravilnosti, povlasticu pri kupnji vozila i ortopedskog pomagala. Zapravo radi se samo o tome da nije potrebno platiti porez. I tu su dakle, propisane prekršajne odredbe za prekršitelje.

Da su se ovaj puta malo više potrudili, čak na 8 stranica napisali obrazloženje, a ne kao prije u nekoliko redova. Htio bi se osvrnuti recimo na znači kao što sam već rekao, planira se u akcijskom planu za 2017. i 2018. g. u strategiju suzbijanja korupcije od 15-20 g. donijeti novi, naravno vladin zakon u koje nema puno povjerenja. To jasno potvrđuje da je apsolutno potreban specijalizirani zakon da rješava ovu problematiku i da smo tu apsolutno u pravu. Nadalje, pozivam Vladu, još jednom da uključi same zviždače u radnu skupinu koja će izraditi nacrt prijedloga predmetnog zakona. Vlada je sporno, što, dakle, na str. 3. odlomak 5. dakle, po članku 22 našeg prijedloga prava bi mogli zatražiti svi, dakle, nakon 25. lipnja '91.g. Vlada se toga boji i piše u obrazloženju, zato što eto, možda bi se previše ljudi javilo, pa bi možda to previše opteretilo državni proračun. Pa pitam, zašto je netko tko je '95., '98. ili 2002. prijavio korupciju u nekom velikom hrvatskom poduzeću, zašto je on manje vrijedan, od onoga tko će 2019. to prijaviti? Ako mogu hrvatski branitelji, dan danas hvala Bogu zatražiti svoja prava, zašto ne bi mogli i zviždači, također, a neki od njih i desetljećima su bez ikakvih prava, ne bi mogli danas, zatražiti, od svoje države, kojoj su htjeli pomoći i u čije su poštenje vjerovali, da im se prizna neka od ovih statusa i prava. Smatramo to neprihvatljivim i smatramo da se to može zakonski urediti i spremni smo surađivati sa Vladom na pravnom rješenju. Tu se navodi i neustavnost, kojeg se sjećam iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali vjerujem da se to može prevladati. Naravno da su glavni problem velika novčana sredstva. Mnogo više će za obranu Hrvatske i hrvatskog suvereniteta doprinijeti zaštita zviždača, ljudi koji prijave nepravilnosti iz unutra, nego borbeni avioni, mnogo, mnogo više. Nadalje Vlada navodi na stranici 5 kako bi se mogla dogoditi situacija da prema napisanom nacrtu određeni prijavitelji imaju puno veća prava u odnosu na druge prijavitelje koji su dosada uređeni zakonima. To se rješava samim Uredom pravobranitelja. On će morati napraviti selekciju, određeni filter, a s jedne strane pružimo svoja prava, koja može država sa sadašnjem ekonomskom stanju dati prijaviteljima, da pokrenemo način razmišljanja da treba prijavljivati korupciju i da su to heroji hrvatskoga društva a da sa druge strane ne idemo u krajnost jer propisano je našim zakonskim prijedlogom da će pravobranitelj procijeniti tko je zaista bio tamo, tko je bio u pravo vrijeme na pravom mjestu i prijavio nepravilnost, tko je možda lažno prijavio ili nesavjesno prijavio, to je sve regulirano ovim zakonom. Nadalje, Vlada navodi na stranici 6 u odlomku 3 kako je potrebno dodatno razmotriti imenovanje pravobranitelja za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. S jedne strane imamo ogroman strah od velikog broja prijavitelja, za njih kao nemamo novaca, a s druge strane ipak njih nema tako puno, ne treba njima poseban pravobranitelj. Kada god hoćemo jedan posao napraviti efikasno onda moramo napraviti određenu ili barem privremenu centralizaciju toga posla pa se zato upravo ovdje osniva posebno tijelo koje bi se bavilo tim poslovima. Ovako kada mi to imamo u pet, šest ministarstava od 20 zakona vidimo kako to funkcionira nažalost sada i kada ostavljamo sve pravosuđu nažalost vidimo i kako to funkcionira. Tu se naravno navode i nagrade koje bi prijavitelj dobio, znači ako prijavitelj na svom radnom mjestu detektira korupciju, recimo ne znam u Hrvatskoj pošti je nestalo 10 milijuna kuna, prijavitelj to prijavi on ima u postotku tog iznosa koji je zapravo spasio, uštedio državi svima nama, dobiti određenu nagradu. Ovo je tek prvo čitanje. Ja pozivam Vladu, najvažnija je volja dakle ako postoji volja naći će se neki iznos koji je svima prihvatljiv, tim ljudima će biti drago. I nije na kraju krajeva stvar ni u pravima ni u novcu toliko koliko u tome da se stvori i percepcija i jedan drugačiji odnos prema korupciji. Govori se također da sredstva nisu planirana u državnom proračunu za 2018. godinu, naravno da nisu, ali ja bih pozivao Vladu da pročita još jednom. Znači zakon bi se provodio od 2019. pa ni ne treba u proračunu 2018. sredstva, ali nema veze to su sve ovako tehničke stvari koje im ja neću zamjeriti, neka oni ne zamjere niti nama. Evo gotovo 25 minuta je prošlo u mom obrazloženju, ovo je bio jedan čisto tehnički pravni pomalo suhoparni dio objašnjenja određenih stavki, članaka i namjera. Htio bi sada u raspravi da se dotaknemo i da jednim dijelom odamo počast svima onima koji su vjerovali i još uvijek vjeruju da Hrvatska može biti zemlja sa nultom stopom tolerancije prema korupciji i koji vjeruju da se treba boriti protiv korupcije do kraja. Evo u čast svima njima, pozivam sve nas i kao društvo i kao institucije da uredimo više njihov status. Imate nekoliko replika, prvu repliku ima gospodin Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Sinčić, vi ste u potpunosti u pravu, dakle borbe protiv korupcije nema bez građana koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Vjerojatno ćemo se danas osvrnuti na neke od tih, spomenuo bih ja evo ovom prilikom prvu hrvatsku zviždačicu gospođu Ankicu Lepej. Prije 18 godina koja se vjerojatno i zbog silnog stresa kojeg je pretrpila nakon toga iako je dobila podršku javnosti i medija, ali i brojne napade danas bori sa karcinomom i evo sa ovog mjesta želim je pozdraviti i zaželjeti joj svako dobro. Ono što želim ispraviti jer je značajno krivo ste naveli Euro barometar dakle 94% građana Hrvatske smatra da je Hrvatska korumpirana zemlja, 58% njih smatra da je korupcija napredovala u posljednje tri godine, ali ono što je najteže iz toga Euro barometra dok u EU 18% građana izjavljuje što je malo, kažem samo 18% u EU izjavljuje da bi prijavilo korupciju, u Hrvatskoj je to svega 4% Dakle taj podatak da bi samo 4% građana prijavilo korupciju je podatak nad kojim se svi moramo zabrinuti i donijeti sve moguće zakonske i ostale mehanizme kako bi se taj broj barem povećao do ove europske razine koja iznosi 18% Hvala vam predsjedavajući. Evo vi ste još popravili moje podatke koje sam iznio, ti podaci su doista skandalozni, oni su potresni. Zapita li se Vlada gospodina Plenkovića kakvu zemlju ona to vodi i ima li uopće hrabrosti kako treba obračunati se sa korupcijom. Naravno da nema, to vidimo već i do sada. Možemo mi i morat ćemo napraviti zakone da se zaštite zviždači i ograniči korupcija, međutim šta je sa desetljećima koja su otišla iza nas, '90.-te, 2000., 2010. u kojima smo sada? Toliko je vremena prošlo, toliko novca je procurilo iz džepova hrvatskih poreznih obveznika, otišlo na tko zna kakve strane, često je naš vlastiti novac koji je otuđen korišten protiv nas samih, to je ono što je najgore. Uzmu nam naš vlastiti novac, javni novac i koriste da nama ograniče i prava i slobode i na kraju krajeva materijalno bogatstvo. Cijeli je niz ljudi koji su stradali, evo prije nekoliko dana sam sreo također jednoga. Jako ima mnogo slučajeva gdje ljudi imaju i psihičke i fizičke zdravstvene posljedice, ne samo oni nego i članovi njihovih obitelji. I ja se pitam koji sam ovdje tek dvije godine, kako to da se mnogo prije ta problematika nije riješila i da mnogo jasniji stav nisu uzele sve dosadašnje vlade. Poštovani potpredsjedniče. Apsolutno podražavam mladoga kolegu u ovome što govori, s time da moram skrenuti pažnju kada se govori o pravima, ne mora se svaki puta govoriti o pravima hrvatskih branitelja, a mnogi nisu ostvarili svoja prava, a to su zaslužili. Pozdravljam i ovdje prisutnu gospođu Balenović, isto tako, za njezine zasluge u borbi protiv korupcije ove države. Kao bivši policajac i kao član antikorupcijskoga vijeća, moram primijetiti da po izvješćima koja su podnošenja korupcijskih vijeća u prijašnjim sazivima, ja sam stekao dojam da u Hrvatskoj, nema uopće potrebe ni za tim vijećem, jer u Hrvatskoj, izgleda da nema korupcije. Jedini državni dužnosnik, koji je osuđen za korupciju je Tihomir Lončević, koji je na kraju i oslobođen. Gdje su pare hrvatskoga naroda koje je stradalo u svim pljačkama do sada? Hrvatske zviždače i sve zviždače i istraživače, novinare, trebalo bi zaštiti iz jednog razloga, zato što su veoma rijetka skupina koja se usudi uopće progovoriti na način da optuži bilo koga iz državne vrhuške, privredne i gospodarske i bilo koje druge, a da se ne nađe u opasnosti. Kao policajac znam što znači imati na ulici doušnika, koji će ti na vrijeme dati dojavu, kako da preduhitriš kriminalca ili da ga otkriješ ili da mu dokažeš.

Kolega Culej, vi ste napravili dobar presjek jednog dijela ove problematike, imate i sami iskustva, što preko ovog saborskog tijela, što preko vašeg prijašnjeg radnog mjesta. Postavili ste pitanje, gdje su pare. Ja bi se osvrnuo na jedan intervju, koji je povezan uz jedan dokumentarac, koji je nedavno objavljen, radi se o priči, gdje je obitelj Mamić izvlačila novac iz Hrvatske, poslovi su išli preko Švicarke, pa na određene porezne oaze u Karipskoj Americi i švicarska istražiteljica, tužiteljica jednog kantona, ne mogu se sjetiti imena, kaže, da eto, u životu nije vidjela tako velike u opsegu i u kompleksnosti u smislu broja transakcija aktivnosti u obliku izvlačenja novca iz RH. Pa evo, ja bi postavio pitanje, ima li hrvatska tijela, koja su u stanju, poput eto švicarskog tužiteljstva, pratiti i ući u trag, trgovima novca koji je izlazio iz Hrvatske, nažalost pokazalo se da nema ili ta tijela, eto netko sistematski sabotira i onemogućuje. Nije nemoguće pronaći tokove novca i također znamo iz brojnih dojava, evo, tek će se stvari vjerujte mi otkriti. Ovo što se sada dogodilo sa Mamićem, to nisu rekli neke hrvatske institucije, nego švicarske.

Treću repliku ima gospodin Nikola Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Sinčiću, Most će podržati ovaj vaš prijedlog zakona. Mi smo to pokazali, što na lokalnim razinama u borbi protiv lokalnih šerifa, što od kako smo se pojavili na nacionalnoj sceni, znači oba puta je zbog borbe za transparentnost i u toj borbi protiv korupcije došlo do pada znači dviju vlada, prvo one Oreškovićeve gdje je HDZ rušio premjera kojeg su sami doveli, jer smo upozoravali na povezanost gospodina Karamarka i ljudi vezano uz MOL posebno Joze Petrovića, a onda znači i ova druga Vlada, gdje nismo željeli pristati na ove igre oko Agrokora, gdje smo inzistirali na odgovornosti ministra Marića. Ali, ono što bi ja spomenuo, evo vezano uz Agrokor i što je jako zanimljivo, a tiče se i zviždača, je situacija da se trenutačno istražuje, tko je jednom portalu dostavio podatke koji kompromitiraju Antu Ramljaka, da je ispitano ne znam, preko, evo piše jedan portal da je ispitano oko 400 djelatnika, tko je Indeksu dostavio informaciju, da je sada već bivši izvanredni vladin povjerenik Ante Ramljak, još 20-tak dana otkako je imenovan bio na toj poziciji, odnosno, da je bio još uvijek zaposlen u Texo Managmentu. A ovaj, nitko ne propituje odgovornost ministrice Dalić, samog Ante Ramljaka, on je samo otišao, njegova tvrtka i dalje zarađuje silne novce, nitko zbog toga nije trpio bilo kakvu političku odgovornost ili političku štetu.

Hvala predsjedavajući, što se tiče gospodina Ramljaka, svi smo tu informaciju saznali od medija. I ja sam sretan što mediji sve više i više, barem oni portali se bave istraživanjem i prokazivanjem, svi smo vidjeli tu karticu, koja ima popis još od '90. možda i '80. ispis firmi gdje je gospodin Ramljak radio. Jasno je da je netko od zaposlenika, sa računalom ušao u registar i ispisao cijelu povijest gospodina Ramljaka. Znači to je učinio jedan hrabar pojedinac. Hoće li netko snositi posljedice za to, ako je ušla jedna osoba ili dvije, vjerojatno će se detektirati tko je. Ako ih je ušlo 400 u slično vrijeme, vjerojatno se neće. Ali što je tužno u cijelom ovom procesu? To što sigurno postoje u Hrvatskoj državi oni koji primaju plaću da provjeravaju takve stvari i da obavještaju pa i ovaj Sabor o tome gdje je gospodin Ramljak radio. Ja sam svojedobno sa ove govornice više puta pitao jeste li provjerili toga čovjeka tko je gospodin Ante Ramljak, gdje je on radio, s kime? To mi ništa ne znamo. Prema tome, kako ćemo se boriti protiv korupcije kad jednostavno eto moramo očito cijeli sustav reformirati počevši sa ovim zakonom, jer sadašnji ustroj jednostavno nije bio u stanju napraviti niti poslati na sigurnosnu provjeru. Uvaženi predsjedniče, pa evo upravo i danas je u tijeku štrajk radnika Dalekovoda u Velikoj Gorici koji već 7 dana zapravo štrajkaju zato jer im jedan HDZ-ovac želi dati zapravo svima kolektivni otkaz i nudi im plaće koje su višestruko manje do sada. A zašto? Zato jer je Dalekovod pred kolapsom kao i mnoge druge firme i zato među ostalim jer ranije nije bio usvojen ovaj Zakon o zaštiti zviždača. Mi u Hrvatskoj reagiramo tek onda kada vidimo radnike u štrajku ili na ulici. Kad bi postojao, odnosno da je zakon koji mi predlažemo danas usvojen prije 20 godina onda ne bismo za probleme u brodogradnji saznali u trenutku kada 8 mjeseci kooperanti nisu plaćeni, kad radnicima 2 mjeseca kasne plaće itd. nego puno, puno ranije. I glavni razlog zašto uvijek, odnosno u pravilu uvijek prekasno saznajemo za probleme u mnogim firmama, u ministarstvima itd. isključivo zato jer se ljudi ne usude govoriti. Ne usude se govoriti iz straha da će biti kažnjeni i ovaj zakon kojeg ste vi predložili koji nagrađuje zviždača koji potiče ljude da tako kažem na jedno pozitivnu vrstu cinkarenja, a ne negativnu. Na žalost, ja sam uvjeren, odnosno ne uvjeren nego znam da će HDZ-ova većina glasat protiv ovog zakona. Ja sam ih pozvao danas na sjednici odbora da ako im je koji članak sporan neka daje amandmane ali njima se ne raspravlja zapravo o zakonu. Oni njega ne žele, oni će glasati protiv, neće davati nikakve amandmane. Kolega Pernar, nama je kao Živom zidu prije svega najbitnije da hrvatske institucije ojačaju i da se donesu zakoni koji će riješiti hrvatske probleme i da se onda ti zakoni poštuju. Mi smo sada u situaciji da smo društvo koje stagnira, društvo koje propada. Mi u Hrvatskoj nemamo imunosni sustav. Dakle, kad se pojavi neka anomalija hoćemo govoriti o nepravilnosti, prekršaju, kriminalu trebala bi postojati institucija koja će pošteno, dakle pravomjerno i u pravo vrijeme odreagirati na takvu anomaliju. Mi to u Hrvatskoj nemamo. Naše institucije kao što su Pravosudna inspekcija ili Državno odvjetništvo ili hrvatski sudovi, policija u mnogim segmentima nisu u stanju procesuirati te nepravilnosti. Upravo suprotno. Javlja se situacija da oni koji prijavljuju, ne samo oni koji prijavljuju ili koji na kraju bi bili svjedoci nego ljudi u sustavu. Pa zamislite vi sad, ima mnogo poštenih ljudi u pravosuđu. Netko radi na slučaju Sanader ili netko pošteno presudi, pa se onda dogodi da neki viši sud to sve poništi i baci u vodu taj rad. Kakvu motivaciju ima i taj pošteni djelatnik hrvatskog pravosuđa kad na višim instancama sav njegov rad bude obezvrijeđen. Mi smo ih čuli mnogo kroz godine, ali brojevi su tu. Statistika nam je porazna. Kakav je odnos prema tim politikama od strane hrvatske Vlade mi vidimo. I što onda Vlada radi? Vlada od jedne ideje, znači svi se slažemo sa idejom da treba se štititi zviždače, treba se boriti protiv korupcije. E sad, kakvu ćemo formu, kakav ćemo zakon predati? Vlada obično ima jednu tradiciju, dakle oslabiti, odnosno oklaštriti taj zakon da je on samo tu načelno, a zapravo u suštini ne rješava.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Naravno da vladajuća većina neće prihvatiti ovaj zakon, jer kao što sam već par puta utvrdio u saborskoj raspravi ne mogu oni ići sami protiv sebe. Znači, oni kad bi dozvolili da se donese Zakon o zviždačima onda bi se vidjelo da u stvari ne postoje nepravilnosti, nezakonitosti samo u gospodarstvu, nego da još više postoji nezakonitosti u državnoj upravi i u samom vrhu, dakle Vlade i Sabora i to je za njih vrlo neugodna istina zbog koje oni ovaj zakon jednostavno ne žele donijeti, iako ga većina država na svijetu ima. Evo jedan konkretan slučaj. Evo recimo gospodin Bruno Mirtl koji je nekada bio član Liberalne stranke koja je još dan danas barem teoretski ima svog zastupnika u Europarlamentu svjedočio je da je njemu gospodin Ivica Todorić za potrebe njegove stranke dao 50 000 kuna na ruke, te je još metodom analogije dao naznačiti da su ove velike stranke, znači HDZ i SDP dobivale daleko veće iznose nego njegova mala stranka od istog toga tajkuna. I što se onda dogodilo nakon objave tog svjedočenja, vladajuća većina je pustila gospodina Todorića da ode u London i da nam se više nikada ne vrati. Znači tako se rješavaju u Hrvatskoj problemi. Oni se guraju pod tepih, oni se sakrivaju. Ništa se konkretno ne poduzima, a gospodin Mirtl može pričati sam sebi.

Samo jedna mala crtica, nema liberalne stranke u Europskom parlamentu, od naših, od naših nema liberalne stranke, ja mislim da ne znam niti da li postoji više stranka. Hvala vam predsjedavajući. Evo kolega Bunjac vi ste vrlo uspješno detektirali najveći problem koji sam posebno istaknuo i ovdje za govornicom, a to je sistematska korupcija, odnosno politička korupcija. Ako se mi u ovoj sabornici ponašamo na način na koji se ne bi trebali ponašati, ne mislim tu na nekakve sitnice poput dolaska u odjelu ili ne svaki puta, nego mislim na one krupne stvari poput toga da znamo tko nas je poslao u ovaj Sabor, tko nas drži i što su nas poslali ovdje da radimo, što da glasamo, što da pričamo, moramo znati da odgovaramo našim biračima. Meni je samim time neshvatljivo, neshvatljiva mi je politička korupcija u kojoj je netko poslan ovdje da zagovara jednu stranu i onda pod tko zna kakvim okolnostima, ili zbog nekakvog novca ili nekakvog ustupka ili možda zbog prijetnje ili iznude onda promijeni stranu i prođe na drugu stranu. To je apsolutno za svaku osudu. S druge strane možemo se zapitati kome bi se takva osoba kao zastupnik mogla požaliti? Možda je i takva osoba izgubila povjerenje u hrvatsko pravosuđe pa je popustila pod pritiscima. To je druga strana priče. Obje strane te priče mi moramo moći kao društvo riješiti. I onda kad se na ovom Visokom domu dogodi takva korupcija, onda se izglasavaju štetne mjere, gasi se Povjerenstvo za Agrokor. Ne moramo znati apsolutno ništa o Agrokoru, ni što je u arhivima DORH-a, niti što će nam reći Dalić, niti Todorić, jedan ili drugi. Onda se izglasavaju loši, štetni zakoni. Onda se izglasavaju štetni proračuni. Na kraju korupcija se širi iz ove prostorije na sve strane, a prije svega glavna grana je ona koja drži Vladu, koja je u debelom sukobu interesa.

Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče.

Dakle „zviždač“ je onaj čovjek koji će nam ukazati na korupciju koju mi ne vidimo, koja nama općenito nije vidljiva. Međutim, ono što nama fali osim toga jest da spriječimo ovu korupciju koja je vrlo vidljiva, koja je očigledna, koju vide svi. To se čak ne naziva korupcijom, a ustvari to je korupcija, to je klijentizam.

O čemu se radi? U onoj bivšoj državi, vi niste mogli napredovati ako niste bili član Saveza komunista, Komunističke partije Hrvatske, Saveza komunista Hrvatske. Niste mogli dobiti bitnu poziciju, niste mogli biti šef, niste mogli biti direktor, danas također ne možete u državnom sektoru biti direktor, biti nešto bitno pa i neke bitnije poslove, ove stručne, ne možete dobiti ako niste član stranke koja o tome odlučuje. Državni tajnici, pomoćnici ministara, članovi upravnih Odbora, članovi nadzornih Odbora, sve je to jedna velika hobotnica u lokalnoj, državnoj upravi koja ovisi o vladajućima. I zašto se onda glasa za vladajuće? Zato da bismo ostvarili svoj interes. Ne glasamo za nekakvu stranku zbog toga što bi ona bila dobra za društvo, nego glasamo zbog svog malog, sitnog interesa. To je najgori mogući oblik korupcije, a ne zove se korupcija. To je taj klijentizam i taj klijentizam je također potrebno spriječit nekim budućim zakonima, ali to sad nije tema. Hvala. Kolega Aleksić, klijentizam je jednim djelom naslijeđen iz sustava bivše države, odnosno taj način razmišljanja. Izrazito je prisutan i u današnjoj Hrvatskoj uz nepotizam. On je, ja bih rekao, „manji brat“ klijentelizma, jer ipak obitelji, čak i šire obitelji nisu toliko velike koliko su velike cijene stranke. Dakle taj jedan sustav negativne selekcije, da se uopće ne pita što ti znaš raditi, kakvu si ti školu završio, na koji način možeš, jesi nagrađivan, da se uopće to sve ništa ne gleda, nego da se samo gleda imaš li određenu stranačku iskaznicu. Nalazimo se u jednom sustavu negativne selekcije da loši biraju gore od sebe, a da se dobri i najbolji istiskuju, ne samo izvan sustava javnog sektora, nego i same RH. To je evidentno svima i mi moramo svi zajedno shvatiti da je to put koji ne vodi nikamo, nego u nestanak hrvatskog naroda i moramo svi zajedno raditi i zakonodavno i na kraju krajeva prosvjećivanjem jednih i drugih da se dokine takva praksa, a najbolji način da se to radi je međusobno prozivanje i provjeravanje jednih i drugih, jer tek kad se dobre demokratske prakse uspostave onda će ova zemlja moći ići naprijed. Jer ovoliki klijentelizam je ogroman kamen, ogromna kugla oko noge koja sputava, onemogućava napredak Hrvatske države. I ako biste pitali građane na ulici, mnogi ni ne znaju što znači riječ klijentelizam, riječ je ako se ne varam latinskog porijekla, ali kada biste im malo objasnili što je to. Evo možda bi trebali nekakav hrvatski naziv više upotrebljavati ako postoji koji bi građani lakše prepoznali i onda bi vjerojatno porasla i svijest samim time.

Ne. Želi li predstavnik Vlade gospodin Josip Salapić nešto dodati? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala lijepa predsjedavajući. Uvaženi tajniče. Evo, pred nama je Zakon, malo prije je spomenuto od predlagatelja Život zida i SNAGA-e da je ovo trebalo biti Zakon prije 20-ak godina ili 25 i u ovome okviru zakona ne vidim neke zamjerke od Vlade koja je kazala, koliko sam razumio od predlagatelja, da je ovdje problem nekakva novčana sredstva. Zasigurno potičući zviždače, tj. ovaj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zasigurno bi bilo viška sredstava od onoga svega što bi ljude osiguralo ovim Zakonom, tj. gdje su definirana sva prava tih ljudi, gdje se osiguralo također i ako bude nesavjesno prijavljivanje, znači, kompletan, znači, pravobranitelj. Znači, u ovome Zakonu je navedeno sve i žao mi je što ovo nije Zakon koji je trebao biti u jutarnjim satima, da ova rasprava bude pred više saborskih zastupnika i cijele javnosti jer ovo je, u biti, Zakon kojega ćemo podržati objeručke jer jednostavno i mene kao, na lokalnoj razini, korupcija i kriminal na lokalnoj razini i natjerala, u biti, da idem u politiku i da imam nezavisnu listu već 15-ak godine. Brojne sam, također, prijavljivao nepravilnosti u vremenima i zbog nedostatka sredstava za oružje koje su bile planirane u Sinju, koji nisu nikada vraćeni. Ali ovdje je osnovni problem što se ovo neozbiljno shvaća, ovaj prijedlog Živog zida i SNAGA-e. Ovaj Zakon ima ozbiljan okvir, govori se o ozbiljnom problemu, govori se o ključnom problemu gdje 95%, kako je kazao kolega Jovanović, čini mi se, ili 94% hrvatskih ljudi, nije ovo svjetonazorsko pitanje gdje ljudi kažu jednostavno da je u RH korupcija. Znači, da je koruptivna država i ovo je ozbiljan Zakon i zato me čudi, žao mi je što u najmanju ruku ovdje nije ministar, već ako nije premijer. Broj jedan je problem, bez obzira što nisam saborski zastupnik sa liste Živog zida i SNAGA-e, smatram da je ovo odličan Zakon, odličan okvir. Vlada je ovo trebala puno i Ministarstvo pravosuđa, puno ozbiljnije shvatiti i dati svoje primjedbe, naravno koji bi predlagatelj uvažio i krenuli bi sa problemima prije svega, ljudi koji su zaslužni, koji su dosada upozoravali tj. koji su prijavljivali nepravilnosti.

Nisu stradali oni zbog koji je nestalo žito u silosima od seljaka, 18,5 tisuća tona. Pazite! Ukrasti 18,5 tisuća tona. Netko tvrdi po portalima da je nestalo u Todorićevoj firmi, ali za to nemamo dokaza. Jedino nešto malo se gulilo krumpira, to znam, za nekakvih 9 miliona kuna i to je sve. Ja mislim da ljude, u slučaju INA, kad su bili problem Bijelih noći, pa tada osoba koja je zviždala, gospođa Balenović, ako ćemo se na nju osvrnuti, je u ovome zakonskom okviru zbog svoje hrabrosti, njoj osiguravamo nekakvu sigurnost, a onima budućima dajemo motivaciju da prijavljuju nepravilnosti. A u ovome prijedlogu je stavljena ograda prema onima koji budu radili to nesavjesno ili budu ugrožavali druge, a to nisu napravili. Prema tome, ovaj Zakon je dobar. U biti, mi imamo u zakonskim okvirima, međutim, institucije, pitanje institucija što su radile jer moramo nabrojiti evo, npr. INA. INA je bila problem zbog kojega je prošla Vlada i pala. Znači, ovdje nije ideološko pitanje korupcije. Nije to pitanje ni MOST-a, ni Živog zida, ni HDZ-a, ni SDP-a. Mi moramo znati da INA-u počela privatizirati i cijeli taj kaos napravila Vlada SDP-a, a završila je Vlada ive Sanadera. Naravno da ćemo izgubiti na arbitraži. Međutim, zviždači nisu zaštićeni. Ovdje imamo zaštićene mehanizme, imamo pravobranitelja koji će biti osoba kojega će Sabor imenovati, znači, osoba koja poznaje tu materiju.

Tu nema rasprave. U ovoj žabokrečini kriminala i korupcije, to su ljudi koje treba poticati i u biti, treba ih nagraditi jer će uštedjeti puno sredstava, mnogo višestruko sredstava i nepovjerenje u institucije, znači, od pravosuđa, uvaženi tajniče i vi sami znate da je takva situacija na terenu. Dakle, vi dolazite kad odete među građane, svi mi to znamo da je nepovjerenje. Također, kad se sjetimo telekomunikacija. Telekomunikacije su počele HDZ-ove Vlade, a završile su SDP-ove. Nebitno koja je Vlada. Znači, ovdje nije pitanje ni MOST-a, ni Živog zida, ovo je pitanje svih pitanja.

Pa zamislite da je bilo hrabrosti u HNB-u kad je 10 milijardi kuna bez pokrića mjenica Todorić koristio, Agrokor. Ja sam osobno digao i kaznene prijave protiv njih jer su radili nesavjesno svoj posao il u Vijeću za stabilnost, financijsku stabilnost tvrtki, također sam digao kaznenu prijavu, ali ja to moram dizat. Od pustih stručnjaka bivših ministara pa zašto je to dočekalo mene, čovjeka koji se ne bi ni aktivirao u politici bar u lokalnoj da je to išlo sve kako je trebalo ići. 10 milijardi kuna, ali to je iz HNB-a, vijeće za stabilnost, samo da ste to prijavili, ne bi bila uzdrmana gospodarska situacija kao sada a to je kap u moru. Znači HNB, najstručniji, najkompetentniji ljudi su za to znali, vijeće za stabilnost gdje je i predstavnik ministar financija, di su predstavnici HANFA-e i di su predstavnici HNB-a i gdje je guverner i predsjednik te institucije. I da oni to nisu prijavili, zamislite da su imali hrabrosti netko od njih i to kazati na vrijeme, danas ne bi bio slučaj Agrokor ovakvim gabaritima nego bi bio riješen. Nisu imali hrabrosti, i dandanas su guverneri, viceguverneri a ovi zviždači što su prijavljeni zbog INA-e ili zbog drugih razloga, nebitno, da se radi o mom pokojnom ocu, oni su ili nastradali ili zdravstveno izgubili posao, nemaju nikakvu sigurnost i jednostavno na taj način to funkcionira. Smatram da ovaj zakon koji u biti objedinjava u jednu cjelinu prijavitelje nepravilnosti ili kako mi volimo popularno kazati zviždači bi u biti dobili sigurnost, ti hrabri ljudi koji ugrožavaju svoj život bi u biti za opće dobro bi ljudi bili koji su osigurani ovim zakonom i mi ćemo to podržati. Evo ja se sjećam one kratke Vlade kad sam otvorio slučaj Konzultantica, i kad sam spomenuo samo Jozu Petrovića, samo ga spomenuo, nastao je kaos u državi. Znači to su nedodirljive osobe i kad ih spomenete sve ove političke elite što su bile prije, gledaju vas kao tele u šarena vrata. I naravno da je nastao kaos jer ti ljudi žele imati monopol, ti ljudi su u kontinuitetu bili unutar sustava, sada upravljaju sustavom, moramo zahvaliti ovdje i poslati snažnu poruku i djelu medija koji su imali hrabrosti i novinara iznositi činjenice u brojnim tim situacijama, ja mislim da je ovo tema svih tema. Ovo je konvencija svih konvencija. Ovdje nema ideologije, ovdje nema svjetonazora. Ali ja kažem ne znam kako će glasati većina za ovaj zakon koji je trebao biti, meni je žao šta nije prije bio, meni je žao, evo osobno, bez obzira šta je MOST bio u dvije Vlade nakratko ali ja ovdje pohvaljujem otvoreno i gledam ih u oči i kažem ovaj zakon je dobar, ovaj zakon je prihvatljiv a sramotno je šta Vlada daje nekakve primjedbe koje su mogli uvrstiti kao amandman a predlagati ih ovdje, demantira. I očekujem od predlagatelja, žao mi je šta nije barem ministar jer je ovo preozbiljno pitanje, zašutio tajnika i ne odgovaranje tajnika na pitanja predlagatelja ovoga zakona kojim se štiti oni koji će se boriti protiv korupcije, zbog čega se bar poslije toga nije 5 minuta oglasio i dao predlagatelju dodatna obrazloženja nego jednostavno, o ovoj temi neće premijer ozbiljno doći ovdje govoriti, koji je dao prijedlog klub ne MOST-a nego Živog zida i SNAGA-e i koji bi trebalo jednoglasno usvojiti, naravno uz određene amandmane i primjedbe i vjerojatno uskladiti još sa nekakvim momentima ali je ovaj zakon napisan doslovno, mislim napisan je sa svim sadržajima, sa svim značajkama pojmova, sa svim opisima pojmova. Evo ovdje se spominje pravobranitelj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, sve je sažeto u ovome zakonu i par nekakvih Vladinih primjedbi koje su u biti ovdje definirane zakonom, čini mi se da su spomenuti veliki troškovi. Koliki bi troškovi bili smanjeni da je netko iz HNB-a, još ću jednom ponoviti, tada kazao ej, pa ne možete bez mjenica gospodine Todoriću koristiti novac. Da je netko imao hrabrosti kao što je imao tada Božo Petrov i rekao nećeš to raditi, i da je tada diglo kaznenu prijavu, to su teme o kojima trebamo pričati, to je konvencija svih konvencija. Ja znam da je zabranjeno govoriti u određenom djelu većine o Istanbulskoj konvenciji u ovome trenutku, potpredsjednik Vlade žao mi je što ne vodi pa bi mu ja uputio to pitanje, znam to sve, ali ajmo pričati o ovome ako je o tome zabranjeno. Ja imam stav i o toj konvenciji ali to je manje bitno, ovo je priča svih priča. Zaštititi ljude, heroje ovoga društva i one koji su do sada bili i motivirati druge da ukazuju na nepravilnosti. I zbog ovoga što 94% hrvatskih građana misli daj e država koruptivna, ne vjeruju hrvatskom sustavu, pravosuđu, svim institucijama je najveći razlog odlaska ljudi iz RH. Nepovjerenje u sustav. Pa mi imamo slučaj u Gorskome kotaru koji je ili Slavonija, ali u Gorskome kotaru sam bio nedavno, sa gradonačelnicima, gdje je drvo, resurs ogroman potencijal, imamo čak i pilane nekakve ali ne, imamo i radnu snagu, ne, drvo se izvozi u druge zemlje, Italiju, naši radnici idu tamo i stvara se dodatna vrijednost tamo s našim radnicima a Gorski kotar prazan.

Te ljude treba osigurati, te ljude treba prikazivati kao pozitivan primjer. Poglavito nama koji smo u politici. To su pozitivni ljudi i ne vidim niti jedan razlog da Vlada odbije ovaj prijedlog o korupciji i da se ozbiljno prijaviteljima nepravilnosti tj. zviždačima da se ti ljudi osjećaju sigurno premda je prijavljivati nekakav kriminal ili nekakvu korupciju vrlo opasno po život, po obitelj i smatram da je Vlada ovo neozbiljno prijedlog kluba Živog zida i SNAGA-e koji je dobro pripremljen, gdje se može navesti određeni amandmani ili primjedbe, međutim očito će ovo biti odbačeno.

Prvu repliku ima gospodin Ivica Mišić. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj. Jasno mi je kao i vama da je politička korupcija u Hrvatskoj od početka rata do danas i da je nismo uspjeli izbiti ničim nikakvim zakonima ni donošenjem.

Ali meni je jasno poslije rata da se ispliva nekakve nepodopštine, da kriminal uzme svoj mah, ali mi nije stvarno jasno poslije 25 godina da mi to nismo dotjerali u bilo kakve okvire normalnog življenja.

Iznešenih 35 milijardi vani gdje su strane agencije koje su pratile kretanje novca pa su to objavile američke nekakve tvrtke koje su rekle da su 35 milijardi iznešeno iz države, pa INA, pa Pliva, pa sve te druge tvrtke. Pa onda mi ovdje u Saboru interesantno da svaka stranka dobije 25 tisuća za saborskog zastupnika gdje se transparentno ne troši ni taj novac, a ovdje ćemo svi pričati o poštenju, o mi to nećemo, mi to hoćemo, a ustvari ispadamo svi isti.

Izvolite. Da kolega Mišiću, prvi put smo sa iste liste nismo se ni poznavali ušli u ovaj Parlament i hrabro 12 ljudi je reklo da ne želi sudjelovati u koruptivnoj Vladi kojom će upravljati netko kao šta je gospodin slučaj Jozo Petrović. Mene to nije interesiralo, vi ste bili jedan od onih koji su bili zagovaratelji da presložimo sa gospodinom Karamarkom Vladu, poslije ste ušli sa Živim zidom. Sada ste u vlasti, imate svoga tajnika u Ministarstvu pravosuđa, žao mi je što gospodin Juro Maritnović nije i vi ste zaista baš taj putokaz da o tome pričate kako na ovaj način funkcionira Sabor.

I zaista u ovome trenutku o našim prijedlozima, meni je žao, ali evo drago mi je šta su ja nisam ljubomoran što su kolege iz Živoga zida ovo predložile, ja im plješćem na ovu. Ja vjerujem da sam i ja predložio ovaj zakon da bi kolege iz Živoga zida rekle ok bez obzira na naše određene različitosti. Vjerujte mi da trenutačna vlast, većina u ovome Saboru je odraz one situacije nepovjerenja u institucije od 94%

Sada je na redu gospodin Željko Jovanović. Kolega Bulj, nekoliko puta ste istaknuli problem povjerenja građana u institucije. Dakle korupcija, svi ćemo se složiti karcinom hrvatskog društva koji traje već godinama i izjeda hrvatsko društvo, tako da ako postoji karcinom, a istovremeno građani nemaju povjerenje u institucije koje bi taj karcinom trebale liječiti, onda je to gotovo bezizlazna situacija. Zato 95% građana ne bi prijavilo korupciju, 81% građana smatra da se bez političke kompetencije ne može napredovati. I najveći broj mladih koji odlazi iz Hrvatske, nedavno je bila velika anketa, proveo je zašto ne reći portal Indeks.hr gdje 16200 anketiranih odgovorilo da odlazi iz Hrvatske zbog korupcije, dakle prvo mjesto zbog čega odlaze iz Hrvatske bila je korupcija. Prema tome to je glavni problem. Dok mi ne riješimo korupciju u Hrvatskoj mladi će i dalje odlaziti jer neće vidjet budućnost u Hrvatskoj. Neki dan sam gledao jedan film, govorilo se o depresiji i lijepo je rečeno depresija je nesposobnost da sagledate budućnost. Pa tako mi možemo reći da su naši mladi depresivni jer ne mogu sagledati svoju budućnost u Hrvatskoj i zato odlaze iz Hrvatske. Kolega Jovanoviću, statistički pokazatelj koji ste iznijeli i ankete koje su radili portali, govori činjenicu, govori da je ovo tema svih tema. I ovaj prijedlog zakona, u koji su dali kolege, jednostavno je neozbiljno, neozbiljno je shvaćen. Evo i sada smijanje samoga tajnika ministarstva govori više o ponašanju vlasti prema ovome zakonu. Ovdje nije pitanje ni ideologije ni svjetonazora, u čemu se ne moramo slagati kolege. Ovdje moramo biti jednoglasni, a neka premjer poziva oko ideoloških tema ili sporova, nebitno, da tu će baš vidjeti, kako oporba, da bi se dodvorio nekome da bi sutra bio on predsjednik Europskog vijeća. Ovo je tema svih tema. Ne moramo se slagati oko ideologije, oko svjetonazora i to je dobro u demokraciji izreći svoje stavove. Ali, ovo je tema svih tema kolege zastupnici, uvaženi tajniče. I ovdje treba biti ministar i premjer i pozvati vas jednoglasno da podržimo ovaj prijedlog uz nadopune kolegama iz Živoga zida i SNAGA-e na ovaj prijedlog i usklađivanje. Međutim, je očito da će ovo biti odbijeno. I zbog toga, ovaj prijedlog je prijedlog i tema koja je trebala biti u udarnom terminu, da javnost sluša i gleda, jer građani žele da raspravljamo o ovome zakonu, a da ti ljudi, kolega Jovanoviću, dobiju sigurnost, poglavito ovi koji su doživjeli štete, jer zasigurno nisu doživjeli oni koji su opljačkali RH, koji slobodno šetaju i koji vode politiku. I naši tvrtki, nebitno u kojoj vladi, ja znači ni sebe ne uzimam, premda sam malo kraće u visokoj politici. To je od lokalnih šerifa do vrha države.

Poštovani kolega Bulj, govorili ste o zviždačima koji se bore protiv korupcije, a mi imamo jednu činjenicu, da su cijele društvene skupine u Hrvatskoj zviždači, a to su navijači Hrvatske. Dakle, i navijači Hajduka i Torcida i Bad Blue Boys godinama su unaprijed upozoravali na moguće koruptivne radnje u Hrvatskom nogometnom savezu. To su oni napravili prije svih pravosudnih institucija. I na kraju se ispostavilo da su optužnice potvrđene. I ispada jedna paradoksalna činjenica da će privatizaciju Dinama raditi ljudi koji imaju potvrđene optužnice, a prvo otkupa privatizacije će imati Grad Zagreb, na čelu kojeg je također čovjek koji ima potvrđene optužnice. Pa evo, samo molim vas komentar za to? Kolega Sladoljev, činjenica da navijačke skupine koje su često u javnosti se kritizira i daje se svakakva imena, ali ipak, oni su prema onima koji ih vode, saveze, nogometne saveze, olimpijski odbor, oni su ti zviždači, kojima trebamo ovim putem, bar kazati hvala vam što upozoravate na sve koruptivne radnje unutar sporta. A sporta koji bi trebao služiti u svrhu razvoja mladih, poglavito u svim krajevima.

Ne te podijele, nego podjele oko ove teme. Ovo treba biti jedinstveno, ovo treba biti zajednički stav, podržati ljude, bez obzira koje su nacije, nacionalnosti, koje, nego oni ljudi koji žele da se riješi korupcija. To je ovim prijedlogom zakona, koji sadrži sve što treba imati jedan zakon uz pomoć Vlade bi se to riješilo. Međutim, naravno, da će lokalni šerif carevat, ali Zagreb je čak i iznad države, jer Zagreb i vodi državu. Jer par saborskih zastupnika i kolega koji je bio nekada s nama, a ušao zadnji put sa Živim zidom, još par, nekolicina oni u ovome trenutku drže većinu i puno je poštenije bilo i pravičnije da nema te političke korupcije, da su bili izbori i vratiti narodu ove svoje mandate, pa zato je bilo i vrijeme u onome trenutku kada se je preslagivala vlast.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, pričali ste malo o načinu na koji je sastavljena ova saborska većina, a tu vam je dobro došla i ova replika kolega Mišića, mi pričamo ovdje o borbi protiv korupcije, a mi imamo činjnicu da je ova vladajuća većina sastavljena na jedan koruptivan način, da nju drže ljudi koji su osumnjičeni za kaznena dijela, koji su do jučer bili stupovi Milanovićeve Vlade, a sada su stupovi ove Plenkovićeve Vlade. Mi imamo činjenicu da je jedna politička stranka se pobijelila po tom pitanju i drži vladajuću većinu. Imamo slučaj, evo kolege Mišića, koji je ušao na listi Živog zida i praktički sada drži vladajuću većinu. Imamo činjenicu da određeni zastupnici napadaju premjera Plenkovića, protestiraju protiv ratifikacije Istambulske konvencije, a svakog petka poput kolege Zekanovića uredno glasuju ovdje za sve prijedloge koje dolaze iz Vlade. Ali, ono što nitko nije primijetio? Znate koga nam je Ministarstvo pravosuđa poslalo, da brani, odnosno, da iznosi stav Vlade po pitanju ovog zakona koji će vrlo vjerojatno biti negativan. Zastupnika koji je nelegalno bio ovdje zastupnik u ovom sazivu Sabora. Jer preferencijalno je trebao biti kolega Burić, a MIP to nije provjeravao i kolega Salapić je ovdje bio i držao vladajuću većinu, znači ovdje u Saboru, nelegalno. I o kakvoj mi borbi protiv korupcije pričamo?

Znači, ovo je trgovačka Vlada koja također, smatram da je nastala na način kako je nastala, u biti, koruptivna, ova većina jer jednostavno treba vratiti mandate narodu. Ako se ne slažeš sa kolegama s kojima si ušao u parlament, onda je korektno reći: idemo na izbore. To je najkorektnije. Ali da budu jezičci na Vladi, kolega tajnik koji je bio mandat jednostavno greškom ili namjerom, to je sad pitanja je li bila namjera ili nehat, nema slučajnosti ovdje kad je bio Šeks u pitanju, kad je on preslagivao kockice i kad je ovisilo o jednoj ruci, naravno, da je kolega tajnik tada kao saborski zastupnik to svjesno napravio. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Pa naravno da bi Burić bio u tom trenutku zbog tih sukoba i naravno da su to poruke i na ovaj parlament. Zbog toga su loše ocjene. I naravno da idu sad korak dalje. Da vi ne bi, kolega Grmoja pričali o tome, kolega Pernar, Sinčić, čak mijenjaju Poslovnik. Pa sjetite se reakcije kad govorimo, gdje nisam pitao Marinu Dalić, potpredsjednicu Vlade, upućeno je bilo pitanje premijeru. Pa sjećate se njene reakcije, samo što sam spomenuo termoelektranu Peruča. Samo evo, osjećam se damski previše pa nisam htio, pošto sad govorimo često o konvencijama, pa nisam htio reagirati, ali trebala mi je zaštita tu, kad već o tome govorimo. Međutim, činjenica, sve što ste rekli – rekli ste točno i zbog toga odlaze mladi.

Da sam ja bio ovdje, ja bih vas zaštitio, to znate, jel' da. Imamo još jednu repliku gospodina Sinčića. Hvala vam predsjedavajući. Ovih dana pratimo vjerojatno iz medija, gospođu Lauru Kovesi, rumunjsku tužiteljicu koja tisuće političara osuđuje za korupciju. Više stotina tisuća građana je izašlo na ulice Bukurešta i drugih gradova kako bi joj pružili podršku u nastavku njezinoga rada. Šef, glava, predstavnik koje institucije? Apsolutno ne. On bi eventualno mogao biti ono suprotno. Onaj koji najviše zataškava, štiti i onemogućava borbu protiv korupcije. Je li to gospodin Đuro Sessa? Naravno da nije. Prema tome, zašto smo predložili baš i ovoj formi ovaj Zakon? Zato što će ova forma, a to je u ovoj fazi nužno, centralizirati borbu protiv korupcije i zaštitu zviždača. Centralizirati, stvoriti će se pozicija pravobranitelja. Dobiti će se lice koje mora biti pažljivo izabrano, stručno, bez klijentelizma i koje će onda postati lice borbe protiv korupcije. Poanta ovog zakonskog prijedloga i ureda pravobranitelja jest napraviti suprotno od onoga što se sada čini. Borba protiv korupcije je sada na marginama. Na marginama Kaznenog zakona, na marginama Zakona o radu, ne znam ni ja čega već, što je sve navedeno, odnosno što smo naveli gdje se spominje neki oblik zaštite. To je sve slabo. Da se popularizira borba protiv korupcije. Da to postane, kako se kaže, in. Evo ga, novo vrijeme, nova atmosfera, novi trend. Tu im je Zakon, tu su im novci, birajte si koga hoćete. Sad je vrijeme da se s time obračunamo.

Odgovor, gospodin Bulj.

Prema tome, ovaj Zakon ima znači, sve šta treba imati jedan zakon. Vi ste od tijela, prava, od zviždača ili prijavitelja nepravilnosti, njihovih prava, prava obitelji u slučaju njihove ugroze, sve ste opisali ovim Zakonom. Od do pravobranitelja, znači imamo sve. Vlada bi trebala najmanje analizirati, doći ovdje, pojasniti, a ne da imamo muk od tajnika cijelo vrijeme. Vama kao predlagatelju bar da pojasni zbog čega, šta, jel vi ste ga demantirali. Ako je novac problem, pa nije novac problem.

Prema tome, ovaj Zakon je Zakon koji sadrži sve što treba sadržavati i naravno da bi vi kao predlagatelji, ako je neki amandman logičan i ako uskladit ga sa ostalim propisima, naravno da ne bi bio nikakav problem. Pa vi to i očekujete. Vi ste ovaj Zakon i dali da ga zajedno donesemo, da krenemo afirmativno prema ljudima koji su ukazivali na nepravilnost u ovome društvu, a koji su sada na marginama, oboljeli, zaboravljeni i smatram da me začuđuje, prije svega začuđuje me što u ovome terminu, dobro nije u pola noći, ovo dalo, tako da je relativno termin i dobar.

Sada će u ime Vlade 5 minuta govoriti državni tajnik, gospodin Salapić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi zastupnici MOST-a, gospodine Bulj, gospodine Grmoja, moja dužnost kao predstavnika Vlade je da odgovorim na nekoliko vaš upita. Prije svega, moja legalnost današnje nazočnosti na vašoj sjednici uvaženi zastupnici, ja sam državni tajnik, po zakonu zamjenik ministra pravosuđa. Moj boravak u Hrvatskom saboru 6 mjeseci punih, potvrdilo je Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora jednoglasnom odlukom za što ste glasali i vas dvojica. Isto tako vaš potpredsjednik Vlade gospodin Kovačić, ministar uprave i potpredsjednik hrvatske Vlade, bio je obaviješten u potpunosti o mom mandatu i uopće se nije 6 mjeseci protivio tome što bismo rekli da kada sam glasao za vaše zakone kada ste bili u Vladi sa HDZ-om, to vam uopće nije smetalo a sad kada to više niste, sada vam to smeta pa kao legalisti ste znali to cijelo vrijeme i trebali ste reagirati 6 mjeseci prije toga a ne 6 mjeseci nakon toga jer vas je sigurno vaš potpredsjednik Vlade o tome obavijestio. Toliko o tome. Broj dva, moja šutnja danas ovdje nikakva nije šutnja, Vlada RH dala je mišljenje na prijedlog zastupnika MOST-a i SNAGA-e za ovaj zakon, mišljenja smo da ovaj zakon ima svoju budućnost jer Vlada RH u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa priprema cjeloviti zakon u trećem kvartalu 2018. godine. Ovaj prijedlog zakona ima određene nedostatke jer se u svom većem djelu konfrontira sa zakonima koji su već na snazi, prije svega mislim na Kazneni zakon, Prekršajni zakon, tako da namjera Vlade RH nije odbijanje ovoga zakona nego cjeloviti rad na novom zakonu koji će biti u trećem kvartalu 2018. godine. Isto tako u mišljenju Vlade RH, gospodin predlagatelj, zastupnik Sinčić, osvrnuo se na mišljenje Vlade pa moja procjena kao državnog tajnika ovdje nazočnoga, bila je da je gospodin Sinčić iznio mišljenje Vlade i dao naš stav dami ovakav prijedlog zakona ne prihvaćamo, ne u svome sadržaju nego u svojoj formi jer se on kao prijedlog zakona kosi sa pozitivnom pravnim propisima RH u ovom trenutku i posebno naglašavam da ćemo novi zakon donijeti krajem ove godine. Zbog ozbiljnosti rasprave danas, dozvolit ću si onu digresiju jer sam ipak ovdje proveo puna 4 saborska saziva u komadu, ja ovdje nisam nikada bio nelegalno nego na temelju izbora stranke. A zastupnik na kojeg ste se vi pozvali gospodin Burić, je jako dobro znao moju poziciju jer je on 30 dana šutio, ali on je jedan legalista koji dugo godina bio u Saboru skupa sa mnom i znao je kad treba reagirati da je to htio i to je stvar strane HDSSB a ne vas osobno. 5 replika, prva gospodin Bulj. Hvala lijepa. I ja sam bio dio većine, nisam glasovao za proračun, uopće ne znam jesi ti bio dio većine, ja ne znam tajniče šta ste vi bili onda. Mislim vaš inače put politički sam pratio jer sam bio tada aktivist pa znam kad je gospodina Glavaša zatvaralo da ste vi bili uz Jadranku, to je vaše pravo i ja se u to ne miješam. Ali je činjenica da sam ja govorio i da ova razina prema saborskim zastupnicima poslalo tajnika od stranke koja je je dobila jedan mandat, umjesto da je tu bio ministar. Top sam htio kazati, ministar. Ja vas nisam niti jednu riječ uvrijedio. Ja samo znam da je više dobio netko preferencijalnih glasova, dal' je to bio mandat, ja uopće ne znam zašto ste glasali, ja nisam glasovao za proračun i šta, ja ne znam jeste vi, nisam uopće pratio jel' ste tada uopće bili i di ste bili u kojoj fazi, jeste li riješili odnose sa HDSSB-om, kako ste to riješili, koje imao pečat, tko nije, to mene uopće ne zanima. Ali je činjenica da govorimo o najbitnijemu zakonu. I činjenica je da sam samo poslao poruku da mi je žao što tu nije ministar ili u najmanju ruku premijer i da pozove oporbu da jednoglasno glasa za ovaj zakon uz vaše primjedbe. Vi ćete donijet zakon na kraju godine, jel' to kao Zakon o arhivima? Kad je bila kampanja onda se donio zakon gdje su se arhivi otvorili a sad su ih zatvorili, naravno. Sad će ih zatvoriti u drugom čitanju ali ide sve svojim tijekom. Činjenica je da je ovo vrlo bitna tema i činjenica je da ovoj temi treba ozbiljno pristupiti i sa najvišeg nivoa a prije svega prema predlagateljima i saborskim zastupnicima a ne podcjenjivati ovaj Parlament i to je problem.

Hvala lijepo, potpredsjedniče. Nema potrebe za osobnom razinom, ja sam objašnjavao mišljenje Vlade RH na ovaj zakon i danas na Odboru za pravosuđe i sad ovdje u sabornici, no morao sam odgovoriti kad ste mene osobno prozvati što ja tu radim. Ja sam rekao da sam ja državni tajnik po zakonu o rangu zamjenik ministra a koliko ste vi ozbiljni u svojoj raspravi, govori o tome da je od vas 13, tu vas 3. Ja vam moram dati riječ, povreda Poslovnika, morate mi reći koji članak i zbog čega? Gospodine predsjedavajući, povrijeđen je Poslovnik i odnos prema saborskom zastupniku [[Upadica Radin: Koji članak?]] od strane predlagatelja koji broji koliko ima klubova od strane tajnika.

Ma ne, nismo u birtiji, nemojte tako, nismo u birtiji. Gospodin Jovanović, izvolite. Hvala lijepo, gospodine državni tajniče, ovaj problem korupcije je ključan problem, zato što pokazuje potpuni nedostatak povjerenja građana u hrvatske institucije, pravosuđe prije svega, nedostatak integriteta, vjerodostojnosti, politike i političara. I trebao bi biti nekakav presedan, koji bi donekle promijenio razmišljanje građana i o politici i o pravosuđu i o smislu borbe s korupcijom. Pa vi ste sada u prilici da učinite taj presedan. Sjednite sa predstavnicima Živog zida i SNAGA-e i nemojte čekati 3 kvartal. Zajedno s njima i ovim prijedlogom za drugo čitanje, pripremite tekst, koji ćemo konsenzusom, jednoglasno usvojiti u ovoj sabornici i time pokazati da nema stranačke boje kada je riječ o borbi protiv korupcije, nego da svi zajednički moramo raditi na tome, da vratimo povjerenje građana u politiku, institucija i tijela javne vlasti u RH. Imate priliku to učiniti. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Jovanović, i vi ste bili na čelu saborskog tijela za praćenje borbe protiv korupcije. Imali smo zajedničke teme kada smo raspravljali o zakonima koji su pratili. Ono što je važno još ćemo naglasiti da se vratimo na temu današnje rasprave, a to je da Vlada je podržala namjeru predlagatelja za donošenje ovakvog zakna, jer ne postoji jedinstveni zakon o zaštiti osoba koji prijavljuju korupciju. Mi smo najavili donošenje zakona u 3. kvartalu 2018.g. i danas u Odboru za pravosuđe smo i pozvali predlagatelje ovog zakona, s obzirom da ovaj zakon po svom sadržaju ima određene nedostatke, jer se kosi sa već postojećim pozitivno pravnim propisima, koji reguliraju materiju kako u Kaznenom zakonu, Prekršajnom zakonu, Zakonu o radu i mnogim drugim zakona, koji djelomično reguliraju ovo pitanje. Dakle, ponavljam, Vlada podržava donošenje ovog zakona, radi se o na jedinstvenom zakonu o zaštiti osoba koji prijavljuju korupciju. I nema uopće potreba da se sumnja u namjeru Vlade da se ovakav zakon donese. Meni je žao kao predstavniku Vlade RH, te je danas rasprava otišla u potpunom krivom smjeru, gdje se više ne govori o zaštiti pravo osoba koje prijavljuju korupciju, nego sjede na osobno vrijeđanje ljudi koji sjede bilo na kojoj strani sabornici. Bilo da je na strani Vlade ili na strani zastupnika. Koga će ministarstvo poslati kao svog predstavnika, to je odluka ministra, koga će vlada ovlasti da brani zakone i mišljenja to je također ovlast Vlade. I svi oni koji poštuju pravnu državu, trebaju poštovati i zakone, a to u zakonima jasno piše. Idemo dalje. Gospodin Sinčić. Hvala vam predsjedavajući. Držani tajniče Salapić, u svom izlaganju spomenuo sam jedan odlomak, u kojem ste naveli, da ćete dakle, napraviti svoj vlastiti zakon kao Vlada, pa vas pitam ovim putem, hoće li biti javne rasprave o tom nacrtu kada bude gotov? Dakle, tražim od Vlade da uzme zviždače, oni ugl. nisu organizirani u udrugu, postojala je jedno vrijeme udruga zviždač, koliko mi je poznato, nažalost je likvidirana od strane nekih malverzacija gospodina Bandića. Prema tome, oni bi kao pojedinci, zasigurno mogli jako puno doprinijeti kvaliteti tog zakona, kao što su doprinijeli kvaliteti ovoga zakona, da se pokrije što veći broj scenarija i slučajeva.

Poštovani kolega Salapiću, ponovno ste ušli u jednu raspravu u kojoj ste tvrdili, da smo mi znali za vaš status. Znači, vi niste bili uopće potrebni za vladajuću većinu. Vladajuća većina je bila i bez vas. Ali, je predsjedavajući MIP-a počinio jednu pogrešku, jer nije preispitao vaš slučaj. Umjesto vas je po preferencijalnim glasovima, trebao ući ili gospodin Šišljagić ili gospodin Burić. Budući da je gospodin Šišljagić župan, on ne može ući, a onda je gospodin Burić, koji je gradonačelnik, trebao, jer je dobio preferencijalno glasove. I tu ne može vaša stranka predlagati, zna se kakav je zakon. I vi niste smjeli biti zastupnik i to nitko nije propitao. A nije propitao znači predsjedavajući ovaj gospodin Tušek. A zašto je to napravio? Možemo mi samo nagađati. Vrlo vjerojatno kako bi znači HDZ imamo nekakvu rezervu u vidu vas ako bi bilo nekakvih problema sa Mostom. I tu se gleda svaka ruka. I danas je na ovom Odboru za Ustav, isto se izlazi u susret neovisnim zastupnicima. Sada će neovisni zastupnici imati pravno na jednu stanku tjedno. A oni koji su u Klubu, imaju 3 stanke tjedno. A i tu je jedan pokušaj dodvoravanja kako bi se dobile još nekakve ruke, jer je ova većina tanka. Ali, kada je Most bio dio Vlade, nije bila tanka. Bilo je dovoljno ruku i bila je stabilna Vlada. A oni koji su cijelo vrijeme pričali o stabilnosti, mantarali gotovo o stabilnosti, sada ti najavljuju nekakve izvanredne prijevremene izbore. Zamislite kako se promijenila situacija. Cijelo vrijeme stabilnost, stabilnost, stabilnost, a sada, kaže Plenković, ako ne budete dobri, nećete biti na koritu.

Potpredsjedniče ja bi rado govorio sada o temi zakona, ali zastupnik je digao repliku meni kao predstavniku Vlade. Pa na temu replike koju je gospodin Grmoja dao, ja se vraćam na jednu malu, sitnu pravnu poduku, pošto vi niste pravnik. Dakle, Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora je u srijedu toga datuma dalo prijedlog Hrvatskom saboru. U petak je Hrvatski sabor, 2 dana poslije o tome glasovao. Zastupnici čije vi pravo branite danas, nisu reagirali u roku 48 sati a znali su za moj status ovdje Dalje, Ustavni sud RH može djelovati u roku od 30 dana, nitko to nije tražio. Dalje, Upravni sud RH može djelovati u narednih 30 dana nitko to nije tražio. A da ne bi doveo u pitanje poštenje i dignitet vašeg potpredsjednika Vlade tada i ministra uprave, reći ću vam samo pred cijelom javnosti, nekoliko puta sam se čuo sa vašim potpredsjednikom Vlade u toj situaciji koji je mislio isto što mislim danas i ja i tu je kraj.

A zašto se obraćate meni tako? Zato što ne govorite o zakonu koji je predložio Živi zid nego o vašim stvarima.

Državni tajniče. Malo ste me zbunili.

Prema tome nemojmo se čuditi. Evo kolege iz Most-a pa moram se malo osvrnuti na njih jer su me prozvali maloprije pa i kolega Bulj i kolega Grmoja. Ja sam bio u Most-u kod vas, ušao u Sabor 1300 kuna niste našoj udruzi prebacili novaca koji ste dobili. Pa onda pita se kada se dolazilo u ovaj Sabor morali smo napisati sve šta imamo. Ja sam sve napisao pa pogledajte s čime sam ja ušao u Sabor. Kolega Grmoja koliko znam vi niste znali ni kako ste kredit digli za stan. Kaže tata to valjda zna, koliko se sjećam kada sam pročitao u nekom portalu.

Zato što premijer u Vladi nema iza sebe korupciju i ja ga podržavam zdušno u tome i zbog toga sam ja dao svoju ruku i nadam se da će ova Vlada krenuti u putu korupciji i da ćemo taj lanac koji se nastavlja, a znamo ministri Most-ovi da su dali u vodama i otkaze ljudima da bi mogli ući u sheme, otkaz Dobrović je dao čovjeku koji da bi vaši nekakvi kumovi ušli unutra i onda rasturali, tako je trebalo biti. Onda sada imamo sljedeću situaciju, moramo dat po tradiciji ovoga Sabora moramo dati riječ jednom govorniku prije nego što dajemo riječ predlagatelju jer gospodin Pernar je tražio riječ u ime predlagatelja. Sada znači gospodin Ante Babić, a onda nakon toga ćemo dati riječ predlagatelju. Izvolite. Gospodin Ante Babić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Govorit će o ovom zakonu.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 Dakle nema sumnje da korupcija predstavlja društvenu neprihvatljivu pojavu ma koliko ona bila mala i velika i svaka korupcija razara hrvatsko društvo pa i hrvatsko društvo i svi se na svim razinama trebamo boriti protiv toga. Nešto je zapravo o ovome je govorio sada u ime Vlade i gospodin državni tajnik gospodin Salapić, a ja ću nešto reći vezano za Nacionalno vijeće za praćenje Strategije u borbi protiv korupcije nešto što je govorio i kolega Jovanović koji je predsjednik tog Nacionalnog vijeća, a rečeno je bilo nešto vezano za percepciju korupcije odnosno za podatke Euro barometra gdje 94% anketiranih zapravo misli i uvjereno je da je hrvatsko društvo korumpirano. A referiram se i to na predlagatelja da ne zaboravimo činjenicu da isti oni koji su bili anketirani su rekli i dali su ocjenu zastupnicima u Hrvatskom saboru 1,9, zapravo misle da smo i mi od onih državnih dužnosnika koji su najviše korumpirani pa time odgovor i vama gospodine … dakle misle tako i o vama. Ono što nije dobro sigurno kod ovog prijedloga zakona kada već govorimo o njemu, treba reći da je Vlada sadržajno prihvatila ovaj zakon, ali u formalnom smislu nije i ja mogu pročitati određene stvari poslije koje nisu formalno prihvatljive, ali reći ću da je u sklopu provedbe pratećeg dokumenta uz Strategiju suzbijanja korupcije za vrijeme od 2015. do 2020. godine i Akcijskim planom za 2015. i 2016. godinu u Strategiji suzbijanja korupcije mi smo i na nacionalnom vijeću imali nekoliko tematskih sjednica, ali imali smo i pojedina izvješća i treba pratiti takve stvari na nacionalnom vijeću pa biste vidjeli da nije sve tako crno kako se prikazuje. Dakle same aktivnosti izrade navedene analize bila je također i dio partnerstva za otvorenu vlast u RH za razdoblje od 2014. do 2016. godine. U toj predmetnoj analizi prikazuje se stanje zaštite zviždača u pojedinim državama koji imaju razvijen sustav zaštite zviždača i analiziraju se i preporuke i smjernice domaćih i međunarodnih organizacija za zaštitu zviždača. I u ime Vlade državni tajnik je rekao da se u trećem kvartalu predviđa jedan sveobuhvatni zakon vezano kolokvijalno rečeno za zviždače. Dakle ono što sam dužan reći, a da se ponavljamo, navedenim ovim Prijedlogom zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti zapravo bi dolazilo do dvostrukog normiranja istih pravnih situacija, budući da odredbe pojedinih zakona u RH djelomično uređuju tu predmetnu materiju, dakle i definicija poslodavca u kontekstu prijedloga pretpostavlja isključivo pravnu osobu, dok prema Zakonu o radu poslodavaca može biti pravna i fizička osoba. Zatim prijedlog propisuje obvezu poslodavca da spriječi tzv. osvetničko ponašanje u samoj radnoj sredini prema prijavitelju nepravilnosti i članovima njegove obitelji. Zatim prijedlog propisuje da se svi prijavitelji koji su prije učinili nakon 25. lipnja '91. godine imaju pravo na moralnu i materijalnu rehabilitaciju čime je utvrđeno retroaktivno priznavanje materijalnih prava što je u suprotnosti s Ustavom i gdje se i Ustavni sud o tome očitovao. Također prema tom istom prijedlogu rehabilitirani prijavitelji ostvaruju određena prava za koja bi trebalo izdvojiti pristojna novčana sredstva, a ukoliko poslovni subjekt koji je oštetio prijavitelja ili njegov pravni sljedbenik nisu u stanju ispunjavati poslovne obveze, sredstva se trebaju isplatiti iz državnog proračuna.

Prijedlog također sadrži i mnoge druge nedostatke i nedorečenosti jer predlagatelj nije uzeo u obzir važeće propise na području zdravstvenog osiguranja. O tome je nešto govorio i sam predlagatelj. Dakle Vlada je tako i odgovorila u globalu ona smatra da se ovim prijedlogom prijaviteljima nepravilnosti daju puno veća prava u odnosu na druge prijavitelje počinitelja kaznenih i prekršajnih djela te ih se time stavlja u neravnopravan položaj. Ima još nekoliko stvari na koje Vlada upozorava, a i sam predlagatelj je rekao da je Vlada pristupila ozbiljno vašemu prijedlogu te je na osma stranica jasno pojasnila zbog čega ne prihvaća ovakav prijedlog zakona.

Hvala vam lijepo.

Hvala lijepo. Kolega Babić, obzirom da ste u nekoliko navrata spomenuli nacionalno vijeće samo sam jednom rečenicom, nema kolege Culeja koji je isto član vijeća, dakle građani gledaju ovaj naš prijenos pa da shvate da nacionalno vijeće niti provodi istrage, niti donosi presude. Nacionalno vijeće nadzire provedbu Strategije suzbijanja korupcije i ima zadatak da svojim radom pokuša bar koliko toliko popraviti povjerenje građana u tijela javne vlasti i vjerodostojnost političara. Naime, postoji još jedan poražavajući podatak, dakle razina povjerenja građana u sposobnost i volju države i državnih tijela da se bore sa korupcijom, čak 75% građana smatra da u Hrvatskoj ne postoji učinkovitost niti sposobnost tijela javne vlasti da se bore učinkovito s korupcijom. A kolegice i kolege, jedini gori od nas u tom istraživanju je Tajland. Dakle drugi najgori u svijetu po povjerenju građana u tijela javne vlasti upravo je Hrvatska. Prema tome, i ovo što govorimo u saboru i način na koji pokušavamo ukazati na važnost zaštite zviždača je sigurno nešto kako sada ide neće povećati povjerenje građana u tijela javne vlasti, posebno kada imamo ovako praznu sabornicu. I dalje će ocjena koju su nam dali građani kako je rekao gospodin Babić biti 1,9, a bojim se da će potonuti i skroz prema ocjeni nedovoljan. Kolega Jovaniv9ić pa ja sam onako kratko sam se dotaknuo nacionalnog vijeća i svih onih ne samo tematskih sjednica koje mi provodimo na nacionalnom vijeću, ali i samih izvješća državnih i javnih tijela vlasti gdje saznajemo određene podatke, ali i same provedbe akcijskog plana. Dakle kroz te aktivnosti, programe i mjere vidimo kako i na koji način se to događa u RH.

Činjenica je također i to treba zbog javnosti reći da je to sada na razini negdje 60% dakle treba stalno govoriti o tim stvarima i treba također reći da određene stvari iz akcijskog plana nije moguće provesti u kratkom vremenu. Uvaženi zastupniče Babić. Htio bih vam reći meni osobno jednu zanimljivu misao. HDZ je mogao napraviti puno u zaštiti zviždača, ali nažalost zviždači su u doba HDZ-a bili proganjani i prije i poslije slučaja Ankice Lepej, nažalost. Uloga nas iz Živog zida često puta se prikazuje kao destruktivna, često puta nas se naziva ljudima koji nemaju nikakve konkretne prijedloge, ljudima čiji je cilj samo napraviti zabavu, šou i cirkus. Međutim, danas u Hrvatskom saboru upravo mi iz Živog zida, upravo ti koji su nazivani kao oni koji ne rade ništa konstruktivno, dali su od sebe najviše što su mogli, a to je konkretan zakonski prijedlog kojim bi se de facto zaštitili zviždači. U zemlji u kojoj postaje sve moguće i nemoguće agencije i pravobranitelji za sve i svašta, smatramo da bi trebalo uvesti pravobranitelja za zaštitu zviždača jer je problem korupcije odnosno neprijavljivanja korupcije i kriminala jedan od najvećih, ako ne i najveći problem u našem društvu. Mi ne tražimo od vas slijepu podršku. Mi vas pozivamo ako smatrate da nešto unutar našeg zakonskog prijedloga ne valja, možete amandmanima mijenjati cijele članke Zakona, možete sadržajno mijenjati, možete mijenjati ako nešto smatrate spornim. Ali, upravo vi koji nas prozivate za nekonstruktivnost, sabotažu itd. ste ti koji zapravo odbijaju konstruktivno sudjelovanje u ovoj raspravi i konstruktivno davanje prijedloga, odnosno amandmana pod izlikom da ćete vi tobože, krajem godine dati upravo takav zakon. Daj Bože da ga date i daj Bože da on zaštiti zviždače, ali eto, iskreno sumnjam jer ti zviždači u suštini govorili protiv HDZ-a kad bi im se dala ta prilika. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, što se tiče ozbiljnosti ovoga Prijedloga, rekao sam da je Vlada sadržajno ovo prihvatila no ima primjedaba na formu. Ali ja ću sad nešto odgovoriti u vašem stilu, gospodine Pernar. Vi ovako obično krenete. Evo, piše na portalu slijedeće: U Živi zid nije samo jednom stigla žuta koverta s nekoliko desetaka tisuća eura, nego više puta. Hrvoje Runtić, bivši supredsjednik Živog zida, jedne se večeri u kasnim satima zatekao u stožeru stranke u Hondlovoj 2 i vidio kako Ivan Pernar sa kuvertom punom eura čeka Sinčića. To moramo promijeniti u kune da pokrijemo crne rupe, a i treba nam nešto novaca tjedno, rekao je Pernar Runtiću i dao mu da preda novac Sinčiću. Ja bih sad trebao vjerovati ovom portalu da je tako. Evo, ja kao kolega, možda više vjerujem vama. Ali ovo je vaš stil, zapravo, kako se mi obračunavamo s ljudima u Hrvatskom saboru samo zato što imamo tu mogućnost, a oni nemaju tu mogućnost braniti se. Dakle, evo, kako ste vi postupili prema tom zviždaču Hrvoju Runtiću. Nije više kod vas, željeli ste ga izbaciti, u tome ste uspjeli i onda ga je zaštitio MOST, kojemu je on prišao. Dakle, ne moram vjerovati ovome portalu što piše. Ali, on to piše. Dakle, ne smijemo u RH činiti kao da je sve suspektno. Sve nam je suspektno. I ljudi i ulagači i profesori i liječnici i saborski zastupnici. Zato je i percepcija takva u RH. Uostalom, podsjetit ću vas, govorite da je za vrijeme HDZ-ova se iznosio jedan silan novac. Danas se to više ne čini. Pa vas pitam, gdje je novac? Ja vidim danas po diskusiji. Ja vas molim još jednom, govorimo o Zakonu.

Hvala vam lijepa gospodine Šuker što ste mi osvježili mozak. Slijedeću repliku ima gospodin Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Babić, vi ste zapravo pročitali ono što sam ja jednim dijelom čitao. Rekli ste da se Vlada slaže sa sadržajem. Evo, nadam se da će se složiti sa sadržajem, da nećete izbaciti pravobranitelja, da nećete izbaciti mnoga prava. A što se tiče forme, ono što Vlada piše u svojem očitovanju, ja ću vam sada navesti samo dvije, ako stignem i 3 stvari koje nisu točne. Pa se tako, među ostalim, navodi na stranici 6, Vlada RH ukazuje kako navedena sredstva nisu planirana u državnom proračunu za 2018. godinu.

Prema tome, Vlada piše nešto što uopće ne stoji u našem zahtjevu. Druga stvar, stoji u očitovanju Vlade, stranica 3, odlomak 3, nadalje Vlada RH ukazuje na definiciju poslodavca kako ga regulira čl. 3. itd. Poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika prema čl. 4. Zakona o radu. Pa što stoji u našem prijedlogu? Jasno je definirano ovdje u početku, gdje su definicije pojmova u smislu Zakona i što je poslodavac i što je poslovni subjekt i što je prijavitelj itd. Među ostalim, za poslodavca piše da je poslovni subjekt kod kojeg radi prijavitelj itd., a poslovni subjekt, jasno piše, su registrirane pravne osobe, tijela državne vlasti itd., te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. Prema tome, mi smo propisali ovdje suprotno onome što tvrdi Vlada, da poslodavac može biti fizička osoba. To su samo neki od formalnih promašaja ovih vaših objašnjenja. Naravno, nije usklađeno sa nekim zakonima, naveo sam zašto i naveo sam kako se to može riješiti.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog Sabora. Poštovani kolega Sinčić, dakle, kada imate jedan ovako ozbiljan prijedlog Zakona pred Vladu RH, onda ste dužni preko onog PFU obrasca, odnosno Zakona o fiskalnoj odgovornosti točno navesti stvari koje su vezane za prihode, odnosno rashode, dakle, tu ne smije biti nekakvih velikih razmimoilaženja. Što se tiče pravobranitelja o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Dakle, vi niste tada bili u Saboru, ja se vrlo dobro sjećam i bivšeg pučkog pravobranitelja Malčića, pa i sadašnje gospođe Lore Vidović, kada sam govorio o nekim stvarima i imamo hiperprodukciju pravobranitelja. Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, za ravnopravnost spolova jedini u Europi imamo. Ali se čudim, recimo zašto, a o tome često govorite, ne bismo imali pravobranitelja za ovršene? Zašto ne bismo imali pravobranitelja za nezaposlene? Zašto ne bismo imali pravobranitelja za branitelje? Dakle, to su velike kategorije ljudi i određene nepravilnosti koje oni imaju ili doživljavaju, ali su značajne kategorije gdje bi trebali imati pravobranitelja. Ja mislim da tim ne rješavamo ovaj problem.

Na kraju, gospodin Bunjac, izvolite. Uvaženi zastupniče Babić, znači uvijek kada oporba a posebno Živi zid predlaže neki zakon, onda vi kažete ili na odboru ili na plenarnoj sjednici, e zakon vam je baš dobar, sadržajno je u redu i onda zarez, ali. I to je ono dakle ključna riječ od 3 slova „ali“ Ne može zbog ovoga, zbog onoga. Loša vam je klasifikacija, nije vam dobra fluktuacija, ne valja vam ne znam, integracija, nije dobra deskripcija, itd., koriste se različiti stručni termini meta jezik a u konačnici se postavlja pitanje, štitimo li zviždače ili ne? Ne, znači mi i dalje nakon 28 godina kak' ti ga demokratske države, ostavljamo ljude bez zaštite i to je cijeli sukus priče. Vi da zaista imate malo dobre volje, da zaštitite te ljude, ne mene, ne štitite Branimira Bunjca niti Ivana Pernara, niti Živoga zida, mi nismo zviždači, evo, mi ovdje zviždimo neograničeni koliko hoćemo i nije nam potrebna zaštita, imamo imunitet. Ali ovi ljudi, njih treba zaštititi i njima radite uslugu, ne nama. I hrvatskoj državi prije svega radite uslugu jer ovaj zakon ustvari štiti hrvatsku državu i iznad svega, od različitih štetnih pojava prije svega korupcije, nezakonitosti, pogodovanja itd. Vi jednostavno to ne želite, ne želite i pronalazite 100 načina da izigrate jer je vama bitno tko kaže a ne što se kaže. Vi se ponašate upravo sektaški i stranački, upravo onako kako vi optužujete nas a mi smo vaše zakone prihvaćali. Dizali ruku za njih.

Hvala i vama. Odgovor, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Ja razumijem i zviždače i moje poštovanje prema svakom od njih koji žele promijeniti određene stvari odnosno prijaviti uočene koruptivne radnje koje štete bilo pravnoj osobi, tvrtci odnosno neposredno i samim radnicima koji rade u tvrtkama. To je jedan od primjera. Možemo govoriti o nizu takvih, i prema takvim ljudima veliko poštivanje. No iz iskustva, a vi to iskustvo nemate u izvršnoj vlasti, mi smo svjedoci da imamo puno ljudi koji zbog raznoraznih razloga kao „zviždači“ prijavljuju određene radnje i to čine na vrlo bizarne načine. Dakle, u tom sveobuhvatnom zakonu treba paziti i na takve stvari. Ono što mi je još onako zapelo što ste rekli vezano za institucije. Često puta sam to čuo iz vaših usta ovdje u Hrvatskom saboru, vi vrlo destruktivno govorite o institucijama hrvatske države. Ja znam zbog određenih stvari, možda i vaših osobnih iskustava da možda ne želite ili nemate poštovanje prema institucijama, ali mislim sa ove saborske razine da bismo svi trebali jačati te institucije, da bismo trebali jačati one ljude koji se upravo bave izradom samih zakona, njihovim normativnim djelovanjem, ne ih omalovažavati. I iz tog razloga, jasno vam je, nije prihvaćen ovaj prijedlog zakona od strane Vlade RH, upravo zbog tog jednog normativnog djela, zbog same forme vezano za zakon a ne sadržaj. Idemo dalje sa gospodinom Ivanom Pernarom koji će govoriti u ime predlagatelja 5 minuta, izvolite, Uvažene dame i gospodo, danas ovdje raspravljamo o tome hoćemo li zaštititi zviždače ili ih nećemo zaštititi. Gospodin Ante Babić rekao je tijekom saborske rasprave zapravo da smo mi u Živom zidu upetljani u kriminal. I ja mu ovom prilikom želim odgovoriti, za njega možda neočekivan način. Pođimo od pretpostavke da jesam, ja sam kriminalac, evo, to ste htjeli čuti, evo, ja vam sad govorim, ja sam kriminalac. Ali mi onda recite ako će ovaj zakon pomoći borbi protiv kriminalaca, a ja sam kriminalac, zašto ste protiv njega? Zašto ste protiv njega? Onda podržite zakon o zviždačima da se Ivana Pernara i ostala kriminalce, a rekli ste da su kriminalci opasni u Živom zidu, da ih se procesuira. Čemu onda odbijanje ovakvog zakona? zašto ne potaknuti druge zviždače koji će reći da je Ivan Pernar muljator, lopov ,ne znam, primao žute, zelene, crvene kuverte itd. Vi kažete to piše, pa piše, pa zato podržite zakon o zaštiti zviždača, baš zato recimo evo udarit ćemo na korupciju, udarit ćemo na Ivana Pernara ovim zakonom, ali ne, vi odbijate ovaj zakon. I postavlja se pitanje da li to činite zato da bi zaštitili mene? Logika stvari nalaže da od toga nemate interesa. Što daje da zaključiti da HDZ ovaj zakon odbacuje da bi zaštitio sebe i svoje prijatelje umočene u kriminal, ali alibi odnosno obranu od onoga za što ga Živi zid proziva, za kriminal i korupciju, odnosno, to što ne želi donijeti Zakon o zviždačima, a mogao je davno prije, a nije, itd. Vi alibi pronalazite, tako da napadate nas. Vi se zapravo branite, to što štitite kao stranka kriminal, što ste među ostalim nepravomoćno i bili osuđeni za kriminal, što postoje za to jasni dokazi itd. branate se na način da smo mi u Živom zidu kriminal. Pa zar je to obrana? Pa dal mi ovdje raspravljamo o Živom zidu ili raspravljamo općenito o Zakonu o zviždačima. Raspravljamo o Zakonu o zviždačima. I pod pretpostavkom da vi sada odbijete ovaj zakon, a jasno da ćete ga odbiti, vi tvrdite donijeti ćemo ga kasnije. Ali zašto ga do sada niste donijeli? Da li je ovo nebitno pitanje o kojem govorim? Ja smatram da je ovo bitno pitanje. I da bi Zakon o zaštiti zviždača trebalo donijeti. Jasno je koja stranka je najupetljanija u kriminal, jasno je kojoj stranci se sudilo, kao zločinačkoj organizaciji i kojoj se još uvijek sudi, gospodine Babić. Još uvijek se sudi, ali i na Međunarodnom sudu vodstvo HDZ proglašeno krivim zapravo za poticanje na ratne zločine itd. u Den Hagu. Vi ste osuđeni pravomoćno na međunarodnom sudu, nepravomoćno ste osudili na domaćem sudu i još uvijek vam se sudi. A gospodine Babić, zapitajte se zašto, zato jer ja kontroliram pravosuđe? Zato jer je Živi zid na vlasti? Zato jer je kolega Sinčić predsjednik države? Ili zato jer ste uistinu vi bili umočeni u kriminal, štitite kriminal, sabotirate sudske postupke na najvišim sudskim instancama i onda znači protiv ste Zakona o zviždačima i onda teatralno, kažete gospodine Pernar, vi ste kriminalac vi ste ovo, vi ste ono. Pa koje su to fore? Pa dajte, ok, pod pretpostavkom da ste vi pošteni, a da sam ja nepošten, to je vaša teza, to je vaša teza, pa zašto onda ne podržite ovaj zakon ili zašto još ranije ga niste donijeli. Opet se vraćamo na istu misao. Kolega Babić, niste uvjerljivi. HDZ nije uvjerljiv, HDZ je pokazao kako se odnosi prema zviždačima, ponavljam i prije i nakon Ankice Lepe, a Ankica Lepe je ostala bez posla samo zato jer je razotkrila da Ankica Tuđman, žena osnivača HDZ-a koja joj je u isto to vrijeme govorila da razumije umirovljenike, jer ni ona sama nema za režije je imala više od milijun kuna na računu. I vi ste iz HDZ-a donijeli koruptivni zakon koji je omogućio Franji Tuđmanu da otkupi vili na Pantovčaku.

Hvala vam predsjedavajući, evo kolega Pernar, ja ću se podsjetiti jednoga dana kada smo ovdje zajedno držali raspravu, ja sam držao za govornicom, predsjedavajući je bio gospodin Reiner i sklopom odnosno, okolnosti su bile takve da smo na kraju od saborske strane izneseni van. Ja sam tada pričao o korupciji u Hrvatskoj pošti i o zviždačima koji su govorili o korupciji u Hrvatskoj pošti. Nekima očito to smeta, ne žele čuti takve teme i takve vijesti. Iskoristit ću također repliku vama, da ne uzimam sad posebno, za predlagatelja, da se osvrnem na neke stvari koje je rekao gospodin Babić, rekao je između ostalog da treba paziti na zlonamjerne prijave. U samom pojmu što je prijavitelj je pojašnjeno da ako je prijava zlonamjerna, a to utvrđuje pravobranitelj da onda se gube prava. Znači to je već razrađeno ovim zakonom. Druga stvar, zašto ne postoji recimo pravobranitelj za blokirane. Djeca ste jedan dobar dio života, branitelj ste jedan dobar dio života, osoba s invaliditetom ste jedan dobar dio života. Za nas biti blokiran, nije nešto što ste cijeli život u dužničkom ropstvu, to je problem koji nije nikada trebao niti nastati. I ne treba nam pravobranitelj da prati i da brine blokirane osobe, jer oni nisu nikada trebale niti biti blokirane. Zato nema i zato se ne zalažemo za pravobranitelje za blokirane.

I kao što sam rekao sa govornice, mi ne možemo znati, koliko će ljudi, koliko tražiti kojih prava. To ne mogu reći ja, to ne možete reći vi, to ne može reći nitko.

Uvaženi kolega Sinčić, zakon je ovaj koji smo predložili vrhunska stvar. Vi ste u obrazlaganju objasnili i zašto. I vraćamo se onda do ključnog pitanja, a to je, ako postoji nešto što je eventualno sporno, zašto HDZ ne predloži amandmane. Da je HDZ napravio Zakon o zviždačima i da je bit zakona zaštita zviždača, a da su eventualni dijelovi njegovi sporni, pa mi iz Živog zida bismo dali amandmane, kao što to uvijek i činimo. Ali, ono što HDZ radi je vrlo vrlo zlonamjerno i licemjerno. Oni sustavno sabotiraju svaku inicijativu i svaki prijedlog koji je zapravo dobronamjeran i koji od nas dolazi, zakonski, amandman, nebitno. A u isto to vrijeme nas prozivaju da ne dajemo konkretne prijedloge, da smo destruktivni, da ništa konkretno ne činimo itd. Pa ja pitam gospodu iz HDZ-a, što hoćete od nas? što hoćete vi od nas? hoćete zakonske prijedloge i amandmane, evo vam zakonski prijedlozi i amandmani. Smatrate da ih treba doraditi, dajte amandmane, mi ćemo ih prihvatiti. Ali ne ovdje se ne radi kolega Sinčić, niti o amandmanima, niti o zakonskim prijedlozima, ovdje se radi o politici čiji je cilj sakriti istinu, čiji je cilj da kriminal se nastavi raditi i zapravo da se trenutna politika koja je na vlasti nastavi provoditi.

Uvažene kolegice i kolege, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. zviždačima, nastoji zaštititi učinkovito prijavljivanje nepravilnosti i ponuditi adekvatnu zaštitu osoba koje to čine s ciljem podizanja svijesti građana o potrebi prijavljivanja korupcije, nezakonitosti, nepotizma i klijentelizma te povećava odgovornosti i transparentnosti javnoga sektora, jačanje povjerenja u institucije i politiku općenito. U Hrvatskoj se nažalost sve više ukorijenio stav da činiti zlo, otuđivati tuđe dobro i zloupotrebljavati svoj položaj nisu razlozi za pokretanje odgovornosti kako ono pred zakonom tako ni moralnu niti političku. Neučinkovitost našega pravosudnoga sustava potiče percepciju da se zloporabe koje su vršili odgovorni u društvu shvaćaju kao odraz snalažljivosti, nužnosti a ne nemorala. Zakon o zviždačima treba pomoći da se prijavljivanje nepravičnosti ne povezuje sa izdajom i nelojalnošću i osobito treba odbaciti stavove da se ništa ne može učiniti, da se ne treba s rogatima bosti, da je sustav nepopravljiv a da je iskrenost mana i da pošten čovjek radi sam protiv sebe. Zviždači u cijelom svijetu a osobito u demokratskom društvu imaju veliku ulogu i zanimljivo, upravo ovu subotu, baš ovaj tjedan kada mi govorimo o ovom zakonu, biti će Međunarodni dan zviždača. Inače taj se dan obilježava i u Hrvatskoj ali prolazi potpun nezapaženo i to je zanimljivo da Hrvatske ima obilježavanje dana zviždača a nema zakon o zviždačima. Naime, kod nas ne samo da ne postoji zaštita zviždača nego možemo reći da je u Hrvatskoj na djelu progon zviždača, nepisani zakon. Naime, zviždače često optužuju da su oni u biti vječni nezadovoljnici, da su to osobe koje izazivaju probleme, da nisu zadovoljni svojim radnim statusom, plaćom, napredovanjem ili se jednostavno ne osjećaju dobro među svojim kolegama. Međutim istina je potpuno drugačija. Među zviždačima dominiraju ljudi koji su vjerovali u sustav, ustvari idealisti, poštenjačine. To su u biti dobronamjerni ljudi koji postanu šokirani kad primijete na svom radnom mjestu da se dešavaju nepravilnosti i nakon toga osjete toliki pritisak da jednostavno nekome moraju reći to što su uočili a najčešće onda to kažu javno jer smatraju da je to najbolji put da se stvari isprave. Međutim, ono što dožive nakon toga a to je prije svega reakcija njihovih poslodavaca kao i vlasti koje bi ih trebale štititi, ruši njihovo povjerenje u čitav sustav kojim su do maloprije slijepo vjerovale jer tipična reakcija menadžmenta ili uprave je slijedeća. Oni na istup nekog zviždača ne reagiraju afirmativno, ne misle da bi bilo najbolje riješiti problem prije nego što preraste u katastrofu, nego upravo suprotno, počnu vrijeđati, omalovažavati i napadati zviždače. Uprava neke tvrtke počinje zviždače optuživati da ima poremećaj ličnosti, da želi izazvati pozornost, da želi slavu, da je bio pokvaren prije nego je uopće došao u neku tvrtku ili da je jednostavno problematični tip kojeg se valja što prije riješiti. Položaj zviždača na radnom mjestu preko noći se pogoršava, tvrtke se odriču njihovih usluga, izolira ih i prebacuje na manje važne poslove, daju im se najteži i nemogući zadaci ili im se pak ne daje nikakav posao. Izloženi su uvredama, tjera ih se da posjećuju psihijatre, prijeti im se disciplinskim mjerama i konstantno ih se kritizira, kažnjava, izlaže unutrašnjim provjerama i revizijama. Prijeti im se tužbama ukoliko iziđu u javnost. Zatim kreću istražna povjerenstva, saslušanja od strane kolega koje poslodavac također ucjeni da pokaže lojalnost time što će izolirati zviždače. Radi se o klasičnom mobingu i sve to na kraju rezultira odlaskom zviždača sa radnog mjesta zbog lošeg zdravlja izazvanog konstantom viktimizacijom. Također se prijeti članovima obitelji, nerijetko zviždači dobivaju prijetnje smrću a neki bogami i metak u čelo poput recimo Milana Levara.

Primjera u Hrvatskoj imate koliko god želite. Ja bih htio reći, evo, nedavno smo imali Hrvatski centar za razminiranje, gospodin Ivan … [[Govornik se ne razumije.]] je prijavio 70 tzv. razminiranih područja da nisu razminirano i što je uslijedilo odmah nakon te prijave? Sistematizacijom je ukinuto njego radno mjesto. Evo, to vam je nagrada zato što je čovjek pokušao spasiti, u stvari, ljudske živote. Da netko ne stane na minu. U RH ne samo da su radnici progonjeni, nego i sindikalni povjerenici koji po zakonu ne bi smjeli dobiti otkaz. Navodno iz štiti Zakon o radu. A pogledajte primjer Predraga Sekulića, Sisačka rafinerija, primjer Dalibora Petrovića, Hrvatske željeznice, primjer gospodina Hajdarovića, Državna agencija za štednju banaka. Pogledajte gospodina Paola Gregorovića, sindikalnog povjerenika Glasa Istre, pogledajte gospodina Marijana Babića, sindikalnog povjerenika Trajektne luke Split, pogledajte slučaj sindikalnog povjerenika Kaštelanski staklenici, Slavka Jazva, pogledajte slučaj gospodina Ante Pavića koji je prijavio neisplatu plaća u Biznis HR. Svi ti sindikalni povjerenici po redu dobijali su otkaz zato što su prijavljivali nepravilnosti. Tu se znači, ne radi o pojedinačnom slučaju, nego se radi o sustavu koji namjerno uništavaju zviždači. I to je ono na što mi želimo upozoriti i mi u stvari, želimo reći da ovaj sustav mora se preokrenuti za 180 stupnjeva i da se moraju kažnjavati ne ljudi koji prijavljuju nepravilnosti, nego oni ljudi koji progone zviždače. To su ljudi koji su problematični u tvrtkama i javnim ustanovama, a ne oni koji žele raditi pošteno. Naravno da imamo i brojne slučajeve koji su bili u javnosti, koji također nikada nisu dobro završili, poput već spomenute gospođe Ankice Lepej ili Vesne Balenović, koje su dobile otkaze na sudu, koje se više nikada nisu zaposlile, kojima su i članovi njihovih obitelji godinama bili nezaposleni, gdje su ih onda tužili oni koji su u biti provodili kriminal i onda su još morali ti ljudi plaćati odvjetničke troškove, sudske troškove i nerijetko su morali prodati svu imovinu, uključujući nekretnine u kojima su živjele da bi uopće mogli preživjeti. Trebamo li spominjati jeziv slučaj gospođe Balenović, kojoj su liječnici dijagnosticirali rak u posljednjem stupnju, operirali je, odveli na kemoterapije i zračenja, da bi se otkrilo da je u potpunosti zdrava. A šta sad kaže gospodin Babić? Eh, formalno to ipak ne može proći. Kako je prošao policajac koji je prijavio Milana Badića da je vozio u pijanom stanju? Da li bi Dino Molnar, policajac u Međimurju bio mrtav danas da je postojao Zakon o zviždačima? Vjerojatno ne bi. Kako je prošla gospođa Jovev u Sisku i njezin suprug koji su prijavili kriminal Marine Mercel-Lovrić? Dobili su otkaze. To je dakle, način na koji se ovo društvo odnosi prema zviždačima. Onda je potpuno normalno da većina zviždača nakon svega kažu da više nikada ne bi ponovili svoje prijave jer između ostaloga, njihovo zdravlje teško je narušeno. Mnogi pate od poremećaja spavanja, od tjeskobe, napada panike, depresije, osjećaja krivnje, bezvrijednosti. Muče ih želučani problemi, noćne more, kronični umor, razdražljivost, stres, manjak samopouzdanja. Svi redom uzimaju lijekove, a mnogi su financijski potpuno uništeni. Najviše što mogu postići, dakle, ti zviždači u trenutnom sustavu hrvatskog pravosuđa je to da se prijave koje su oni podnijeli odbace.

Slijedom toga, logično je da 40% hrvatskih građana, prema službenim anketama kaže da ne bi prijavilo korupciju da zna za nju. ¾ hrvatskih građana smatra da bi sam sebi napravio štetu da prijavljuje korupciju, a više od 90% hrvatskih građana smatra da su zviždači u hrvatskom društvu potpuno nezaštićeni, što praktički znači da apsolutni broj hrvatskih građana zna kakvo je trenutno stanje u društvu. Zbog nepostojanja ovoga Zakona, dakle Zakona o zviždačima, važno je napomenuti da propada 30% sudskih postupaka. Znači, što znači sudski postupak, kaznena prijava, ako se nitko ne usudi svjedočiti na sudu ili ako imamo situaciju da svjedok kaže u istrazi jedno, ali kad dođe na sud mijenja iskaz za 180 stupnjeva i odjednom priča nešto sasvim drugo. Zbog nepostojanja Zakona o zviždačima ogromnu trpi hrvatska država, prije svega gospodarstvo. Kolika je siva ekonomija? Kolika je utaja poreza? Isto kažu do 30% svojih sredstava upravo zbog takvih stvari, što svi sve znaju, svi sve vide, ali nitko se ne usudi posvjedočiti. Počevši od ranika koji su prisiljeni dobivati plaću na ruke, koji ne dobivaju plaćene ne znam, prekovremene sate ili putne troškove, pa sve do velikih sustava, kakvi su tajkunske tvrtke, sportski klubovi, državne tvrtke poput INE, Hrvatskih autocesta, ali i ministarstava, Vlada i najviši državni vrh. Mi danas čujemo prestrašne priče. Naime, da kriminalci kupuju automobile sucima. Da im kupuju kuće, da im daju gotovinu na ruke. Dokle više trebamo slušati to, a da ništa ne poduzmemo? Kažu iseljavaju se zbog malih plaća, ne. Prvenstveno se iseljavaju zbog korupcije i zbog toga što misle da se u Hrvatskoj ne može napredovati svojim znanjem i obrazovanjem, nego isključivo po stranačkoj i političkoj liniji. To je razlog zbog čega se mladi ljudi iseljavaju. Jer mi znamo da u Hrvatskoj javni natječaji ne funkcioniraju, da se prije nego se uopće natječaj raspiše, nađu nekakva 2 moćnika u kafiću, dogovore u 4 oka, koga će primiti pa nakon toga ide natječaj. A na natječaju prolazi, zna se tko, rođak, član, ovoga stranke ili osoba koja je nečiji partner životni ili kakav već. Važno je reći, da je ovakav zakon, kakav predlaže Živi zid, imaju apsolutno sve države u Europi uključujući Bosnu, Kosovo i Srbiju. I sve te zemlje koje imaju taj zakon, napreduju u borbi protiv korupcije. A jedino Hrvatska, kao što smo čuli u uvodnoj riječi predlagatelja, nazaduje na toj listi. Ne bi li n as to trebalo zabrinuti i potaknuti da konačno nešto poduzmemo? Zašto se vladajuća većina toliko boji boriti protiv korupcije? U čemu je toliki problem? Koje mjere su u proteklih 18 mjeseci poduzeti da se suzbi korupcija i možete li mi navesti barem jedan primjer bilo kojega ovoga, političkog dužnosnika koji je optužen za korupciju? Pa nije vrag, da baš niti jedan nije napravio ništa nezakonito, a svjedoci smo praktički na dnevnoj bazi da ima jako puno primjedbi. Evo, vrijeme polako ističe, još ćemo nešto kroz replike, ja bi samo htio na kraju reći, da je ovo zakon za poštene ljude, da je ovo zakon za heroje našega društva i iz toga razloga pozivamo, prvo, sve zviždače da se s punim povjerenjem jave Živom zidu a potom i zastupnike da podrže naš prijedlog zakona u prvom čitanju. Prvu repliku ima gospodin Jovanović. Hvala lijepo.

Njihova procjena da je godišnje upravo na temelju korupcije i to korupcije koja je bila vezana uz visoke političare u tom periodu, godišnje se iznosilo 1,5 milijardi, a vrhunac je bio 2008. kada je taj iznos bio 2,3 milijarde kuna. Dakle, to je cijena korupcije i zato je ovaj zakon važan, zato što kada se korupcije dogodi i šteta je već načinjana i dobar zakon koji će dati ljudima vjeru, da u dobroj vjeri prijavljujući korupciju, neće sami nastradati, neće ostati bez posla, neće biti maltretirani, neće dobiti bejzbol palicom po glavi, vi ste spomenuli neke od zviždača, pa evo, da spomenem ja i Igora Rađenovića, koji je 2008. prijavio kriminal u zagrebačkim cestama i zato dobio bejzbol palicom, od 3 počinitelja koji su za to dobili 3000 eura. Naručitelji nikada nisu pronađeni, ali zanimljivo da je u tom gradu, gradonačelnik svo vrijeme isti, da se protiv njega također vode različiti procesi neuspješno, kao što se vode protiv Sanadera, kao što se vode protiv Kalmete, kao što se vode za Fimi mediju, kao što se vode protiv Nadana Vidoševića. Pa kada to sve građani gledaju, pitaju se opet, pa ima li smisla išta prijaviti. Dakle, prvi korak je naravno, prijava u dobroj vjeri, ali uzalud i ta prijava, ako u konačnici pravosuđe ne donese pravorijek prateći trag novac, i ako se taj novac ne vrati natrag u državni proračun. Meni je isto doista nevjerojatno, da Vlada, ne znam, nema dovoljno novaca za zdravstvo, da nema dovoljno novca za obrazovanje, da nema dovoljno novca za mirovine ili za demografske mjere, a ima novac koji leži na cesti i doslovce ga treba pokupiti, a radi se o tome da samo treba spriječiti korupciju. Znači vi ste sami rekli da se radi o stotinama milijardi kuna, koje su opljačkane u vrijeme samostalne Hrvatske i da se samo taj novac, vratio u proračun, odnosno, da se nije dalo da ode, da se iznese, mi danas bismo imali puno bolju sliku gospodarstva i društva općenito, i praktički nam ne bi trebale nikakve dodatne mjere. Znači imali bismo jednostavno, puno putanja riješenih samih po sebe i ono kako se kaže da nismo ni orali ni kopali. Znači ni jedan jedini zakon, ni jedna jedina mjera, borba protiv korupcije, unaprijedila bi hrvatsko društvo i gospodarstvo za 10-20% To bi bilo dovoljno. Kod nas se ide za tim, evo ja čitam i ovo istraživanje od prije neki dan, mi samo povećavamo broj milijunaša, evo sad već imamo 12000 milijunaša, ja bi htio pitati, koji su ti milijunaši, tko ima te tolike novce, znači netko se silno bogati, a drugi nemaju za neke najosnovnije životne potrebe.

Apsolutno ih nije briga prema parlamentu. Još uvijek se vodimo po Ustavu da smo parlamentarna demokracija, ali ide prema faraonskom upravljanju jer vidimo čak da Plenković premijer, optužuje oporbu za probleme unutar većine. Evo danas njegova poruka, puno bi mi draže bilo da je njegova poruka i ovo je konvencija svih konvencija, ponavljam, bez obzira što prijedlog nije od MOST-a i meni je drago što ste ga vi predložili. Ovo gledam, prije svega kao čovjek koji analizira probleme u društvu hrvatskom. Ovdje je trebao biti premijer i reći javno ovaj prijedlog koji su predložile kolege iz Živog zida, kolege zastupnici iz oporbe većine podržimo jednoglasno uz određene izmjene. A ne, pogledajte, nema nitko iz Vlade, niti tajnik, niti pomoćnik ministra, niti ih je briga. Niti oni žele o ovome raspravljati na jasan i transparentan način u interesu pomoći tim ljudima koji su do sada ukazivali na nepravilnosti, a imaju ogromne štete, oni i njihove obitelji. Ovim Zakonom je sve predviđeno. To sam rekao u ime kluba MOST-a i s obje ruke ću podržati ovaj Zakon, ali me ne veseli odnos Vlade prema parlamentu, u ovome slučaju prema vašem Zakonu koji je bitniji, ponavljam, od svih konvencije na koje premijer Plenković, sa koje želi, u biti, odskočiti da bude predsjednik vjerojatno Europskog vijeća. Prema tome, još jednom podrška s obje ruke.

Vi znate da ovaj Zakon ide na korist hrvatskih građana i hrvatske države i normalo da ćete podržati, isto kao što ćemo i mi podržati sve ono što ide na korist hrvatskih građana. Nama je iskreno, mi smo već navikli na to da se naši zakoni mjesecima ignoriraju, pa se onda stavljaju kao zadnja točka dnevnog reda, na koje ne dolazi nitko iz ministarstava itd. Što se nas tiče, može biti zakon i u 3 ujutro, ali je doista prava šteta da Vlada, dakle, ne brine o općim i nacionalnim interesima. Ono što mi možemo biti vidjeti, vi ste u pravu, zadnja dva tjedna Vlada se bavi time što prebrojava svoje vlastite zastupnike. To je njima puno važnije. Ti si skupina A, ti si skupina B, vi ste zviždači, vi niste zviždači, vi ćete sutra biti na listi, vi nećete biti, vas ćemo izbaciti, ove ćemo ostaviti. To je njima glavni interes. Znači, njima je glavni interes da se oni bave sami sa sobom, kao što vidimo iz nebrojenih novinskih članaka tko kuda spada, čije prezime se spominje u kakvim kuloarima i glasinama, a to što zviždači pate i što trpe nevjerojatne muke i što se iz Hrvatske pokrade, ne znam, 30% proračuna svake godine, to je njima nebitno. Njima je samo bitno da njima plaća dolazi svaki mjesec, da je dobra, da jedino svoje zakone pišu koji nemaju nikakve veze sa stvarnošću niti nikakvoga konkretnog rezultata, da vrijeme protječe i da danas-sutra imaju dobru mirovinu. Ljudi koji se tako odnose prema ovom visokom domu, u stvari pokazuju da nisu uopće dostojni da tu budu, isto kao što nisu dostojni ni da budu u ministarstvima. Hvala i vama. Posljednja replika. Na kraju-krajeva to je rekla i anketa, a to možemo i čuti razgovarajući sa građanima na ulici ili sa sugrađanima bilo gdje drugdje, dakle, problem je najveći, naravno poslije nezaposlenosti i korupcije, ono što se ista ne rješava. I nije toliko problem što je momentalno velika korupcija, nego što je takva korupcija zadnjih 20-30 godina. Znači, ona se ne rješava. Nema trenda popravljanja, trenda evo sad ćemo mi to riješiti, tu su zakoni, tu su ljudi, tu je novac, sve što treba, to nam je glavni prioritet, pa da premijer sazove recimo, jednu tematsku sjednicu ili bilo što, mogu mijenjati poslovnik kako hoće i kaže, evo, hrvatski građani, od sada nulta stopa tolerancije na korupciju, totalna borba protiv korupcije. Napraviti ćemo sve što treba da se ovih 94% smanji na 4% kroz 10 godina. Barem 10% na godinu, da imamo neki trend, stepeničasti rad, da će svake godine biti sve bolje. Ne, nema nade. Znači, uopće nam vlast ne daje nikakve nade da će biti bolje, niti uopće šalje poruku, mi želimo da će biti bolje. Nego što hoće? Hoće da stanje ostane kakvo jest, da bude stanje beznađa, depresije, apatije, rekli bi sociolozi, anomije i već sve ostale pojave koje su nas zadesile. Da samo postoji nada, da postoji svjetlo na kraju tunela, mnogi bi ostali ovdje i borili se još, ne bi otišli tako lagano. Vlada nije čak u stanju niti tu nadu dati. Nije uopće u stanju nadahnuti hrvatske građane zašto ostati ovdje, provesti život ovdje. To je prvi promašaj.

Uvaženi zastupniče Sinčić, mene isto čudi, evo vidimo da u zadnjih godinu dana HDZ je izgubio 1/5 svojih birača. Ali, oni su spremni toliko se baviti sami sobom da će otići do samouništenja, kao što ste već jednom otišli 2016. godine i oni će opet to učiniti jer jednostavno ne shvaćaju hrvatsku stvarnost, niti ih ona uopće zanima. Oni umjesto da rješavaju probleme građana, njima je važnije tko se nalazi na kojoj listi i tko tu istu listu sastavlja. Da se riješi pitanje korupcije, da se riješi pitanje pogodovanja, nepotizma i klijentelizma, mladi ljudi bi jednostavno stekli povjerenja, mladi ljudi koji imaju ideale, koji imaju snove, stekli bi povjerenje u svoju državu. Ne bi više, onda bi znali da treba učiti, da treba raditi, da treba biti pošten i da se tako može napredovati u društvu. A kod nas se tako ne napreduje, kod nas mladi ljudi koji imaju čak i visoke škole moraju raditi kao konobari, moraju raditi kao prodavači, moraju raditi kao spremačice itd. što je zaista vrlo žalosno, dok s druge strane ljudi koji kupuju diplome ili ih uopće nemaju, mogu postati ravnatelji, mogu postati direktori, mogu se baviti strukama o kojoj nemaju blage veze, kao što ne znam, imamo ravnatelja Hrvatskih šuma koji se nikada nije bavio šumarstvom itd. i šalje se vrlo loša poruka. Vi jednostavno, danas ako se prijavljujete na javni natječaj, doista morate biti izrazito naivni pa vjerovati da na javnom natječaju možete dobiti bilo kakav posao ili neku nabavu ili nešto tako dalje.

Mi ćemo raditi do 19,00h, gdje god stanemo, stanemo. Izvolite gospodin Jovanović, vi ste na redu. Kolegice i kolege, Klub SDP-a podržat će ovaj zakonski prijedlog jer smatramo da je već u samom uvodu predlagatelj naveo 4 razloga koje smatramo ključnim zašto je potrebno podržati ovaj zakon. Dakle ne postojanje cjelovitog i sveobuhvatnog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zviždača, drugo, vrlo visoka razina stvarne korupcije u Hrvatskoj, treće nužnost službene promjene stava prema prijavitelju nepravilnosti, osobito prema svim prijaviteljima te učinkovitost borbe protiv nepravilnosti u radu, osobito korupcije, nezamisliva je bez pomoći osoba iz samih ustanova u kojima se te nepravilnosti i odvijaju. Naveo je predlagatelj ovog zakona i na taj način ukazao na dosta značajne probleme zašto posustajemo u borbi sa korupcijom. Osim toga i neka neovisna tijela koja su razmatrala ovu temu zaključila su jednako tako, tako je 2016. održan jedan okrugli stol: „Konferencija na temu o zaštiti zviždača u Jugoistočnoj Europi“ u organizaciji Centra za mirovne studije, Kuća ljudskih prava i GONG-a, gdje je rečeno da Hrvatska treba donijeti Zakon o zaštiti zviždača jer taj zakon nemamo, a postojeći model zaštite zviždača iznimno je staromodan i svodi se na sudsku zaštitu pa su ti ljudi prepušteni sami sebi. Također, rečeno je da u Hrvatskoj Odredbe o zaštiti zviždača su raštrkane u nekoliko zakona, a jedina zaštita je pokretanje sudskog postupka zbog odmazde koju su pretrpjeli na radnom mjestu, na taj način zviždači su prepušteni sami sebi. Zanimljiva je činjenica, također spomenuta na tom Okruglom stolu, što smo i danas čuli od predlagatelja, da u našem susjedstvu je u više zemalja izglasan Zakon o zaštiti zviždača pa ga tako ima i Bosna, Kosovo, Albanija, za razliku od Hrvatske koja nema. Ono što se svi možemo složiti, da je nakon ulaska u EU Hrvatska nazadovala po pitanju borbe protiv korupcije. Prije ulaska mi smo morali riješiti brojna poglavlja i jedno od njih bilo je i pravosuđe i tada smo donekle uveli red u temama kao što su financiranje političkih stranaka, sprječavanje sukoba interesa, prava na pristup informacijama. Sva ta su pitanja otvorena na zahtjev EU i nikada nije bilo iskrene želje u vladajućima, tada je to bio HDZ, da se borba protiv korupcije dovede na razinu koja neće predstavljati opasnost za hrvatsko društvo u cjelini. Antikorupcijske politike nisu dobro razrađene, potencijalni zviždači riskiraju gubitak posla, izolaciju na radnom mjestu, izolaciju u zajednici. Dakle sustav nije na njihovoj strani. Sjetili smo se danas više puta pa vrijedi još jedanput, gospođe Ankice Lepej, prve istinske hrvatske zviždačice. Ono što je važno, i novinari se bore za što je veću zaštitu zviždača iz jednostavnog razloga što su zviždači važni i za medije jer daju informacije od javnog interesa koje mogu osigurati razotkrivanje raznih korupcijskih afera. Zanimljiva nam je susjedna Bosna koja je 2014. godine donijela Zakon o zaštiti zviždača, nakon čega je značajno porasla učinkovitost u borbi protiv korupcije. Dakle nema nikakve dileme da je zakon potreban. Što nam kaže Vlada u svom očitovanju? Ako uzmemo ovaj tekst, kao što su kolege rekle, gdje su se barem potrudili na 8 stranica i dali svoje mišljenje, prve dvije stranice su odlično napisane i fali, zapravo višak je samo jedna riječ. Dakle, Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj prijedlog, dakle ovo ne višak. Da su ostali bez tog „ne“ mislim da bi učinili dobar posao. Puno je razloga zašto treba podržati ovaj zakona, dakle Hrvatska je 2017. prema indeksu percepcije korupcije u krugu korumpiranih zemalja svijeta sa 49 bodova na 57. mjestu. Korupcija je u Hrvatskoj karcinom, narušava temeljne društvene vrijednosti, izaziva gubitak javnog povjerenje u tijela državne vlasti, što se odmah negativno odražava i na gospodarski razvoj društva. Ovogodišnji, ponovo, drugu godinu za redom, negativni nalaz Transparency Internationala, koji svrstava Hrvatsku u krug korumpiranih zemalja, pokazuje da se aktualna HDZ, HNS vlast ne percipira kao spremna i sposobna za borbu s korupcijom, dapače ona je, čuli smo to danas i ovdje, utemeljena na 4 pravosudna kamen temeljca kojeg čine Bandić, Saucha, Glavaš i Vrdoljak i drže je na okupu samo na način da osiguraju svoj opstanak u svojoj bici sa pravosuđem gdje odgovaraju za čitav niz različitih aktivnosti koje ne možemo sigurno smatrati etičnim. Prema tome HDZ i HNS pokazuju riječju i djelom zašto u Hrvatskoj stalno imamo gubitak vjerodostojnosti, integriteta, politike i političara. Hrvatska je suočena sa neprekidnim nizom afera koje proizlaze iz netransparentnog ugovaranja poslova, pogodovanja imenovanja po političkoj HDZ-HNS liniji, rođacima, braći, kumovima koji se imenuju pa čak se te informacije taje i nakon određene sjednice Vlade. Osim toga neovisne institucije kao što su Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, Odbor za etiku u znanosti izloženi su žestokoj kritici vladajućih kako HDZ-a pa tako i predsjednice RH, zbog toga su sustavno napadane često oslabljivane kroz smjenu slobodno mislećih i neovisnih čelnika, a onda se imenuju politički imenovani podobni čelnici. Ako Hrvatska želi napredovati i ostvariti prosječan indeks percepcije korupcije poput Slovenije npr. koja ima 61 bod, mora povećati transparentnost, omogućiti nadzor neovisnih tijela i javnosti, mora osigurati da ljudi u dobroj vjeri mogu prijaviti korupciju, dakle mora imati ovakav zakon. Korupcija je povezana sa smanjivanjem prostora civilnog društva i slobode medija. Transparency je na primjer ispitao odnos između razine korupcije i slobode organizacije civilnog društva u radu i utjecaju na javne politike i analiza je pokazala da većina zemalja sa niskim rezultatom u području građanskih sloboda u pravilu ostvaruje visok, to znači negativan rezultat u području korupcije. Kampanja ocrnjivanja, uznemiravanja, sudske tužbe i birokratska opterećena alati su kojima se pojedine sukobom interesa i korupcijom opterećene vlade, pa i ove naše služe kako bi ušutkale sve one koji pokreću borbu protiv korupcije, civilno društvo i medije. Nekoliko puta smo danas spomenuli Euro barometar koji je zaista poražavajući, dakle 94% ispitanika u Hrvatskoj drži da je korupcija u zemlji raširena, 4% bi svega prijavilo korupciju da je uoči. 59% smatra da je korupcija prisutna u svakodnevnom životu. Najkorumpiranije u Hrvatskoj ispitanici drže političke stranke, političare na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, sudovi, policiju i carinu i to sve preko 50% Kako onda da građani u dobroj vjeri prijavljuju korupciju? Na pitanje, da li bi prijavili korupciju još jedanput moram reći 95% Hrvata odgovara negativno. Sigurno jedan od razloga i nedostatak zaštite ljudi koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Mogao bih još nabrajati, ali i ovo što sam rekao dovoljni je dokaz da zaista mladi odlaze iz Hrvatske, prije svega zbog toga što ne vide budućnost u zemlji u kojoj cvate korupcija gdje politički HDZ-HNS vlast koja je trenutačno u Hrvatskoj ne nudi nadu da zaista se cijene kompetencije nego samo politička podobnost. Mali korak u borbi protiv korupcije bio bi donošenje ovog zakona kojeg mi podržavamo. Hvala lijepa zastupniče Jovanović na vašem izlaganju i osobito na podršci koju ste rekli. Evo recimo imamo jedna primjer koji je vrlo zanimljiv kako funkcionira trenutna vlast. Znači mi smo bili svjedoci da pojedini gazde u Hrvatskoj imaju pravo uvoditi bonove kao novac, vidjeli smo da mogu manevrirati tzv. transfernim cijenama radi utaje poreza, pa onda recimo ne znam kada se jedan proizvod vozi iz Hrvatske u Bosnu ima jednu cijenu, kada se vozi iz Bosne u Hrvatsku ima drugu cijenu, pa se mogu namještati cijene kako gdje paše, kako treba dobiti subvencije, poticaje u svakom slučaju bile su velike utaje poreza, bilo je veliko pranje novaca, što je najzanimljivije pranje novaca je išlo dijelom čak preko banaka i onda kada je taj koji je sve zakuhao pobjegne iz zemlje, naravno uz dozvolu Vlade onda Vlada koja preuzme privremenu upravo nad tvrtkom, što radi, dovede upravitelja koji prvi dan kada preuzme svoju dužnost potpisuje ugovor sam sa sobom, sa svojom tvrtkom u kojoj je do jučer radio i isplaćuje si 250000 kuna svaki tjedan. A svojim kompanjonima, tzv. konzultantima u jednoj godini dana isplati 300 milijuna kuna. U bilo kojoj uređenoj državi svijeta to bi bilo označeno kao klasični slučaj korupcije i na sudu bi bilo već odavno pravomoćno dokazano. To je znači čisto ko suza. A u Hrvatskoj što se dogodilo? Ništa. Nakon pritiska javnost upravitelja su smijenili, on i dalje slobodno šeće Hrvatskom, isto kao i oni koji su jučer tvrtku doveli u žalosno stanje i dalje sa tim konzultantima sve nastavlja plaćati.

Kolega Bunjac, evo spomenuli ste zakon koji je sigurno jedan od razloga zašto u Hrvatskoj se smatra da korupcija cvate. Dakle mi ni dan danas ne znamo, a zapravo znamo tko je pisao lex Agrokor i na taj način vidimo u kojoj mjeri se pokušava na jednom vitalnom pitanju od hrvatskog interesa pogodovati pojedinačnim lobijima. Dakle u Hrvatskoj je korupcija institucionalizirana i bez jednog ovakvog zakona teško da ćemo moći uspjeti osigurati veću transparentnost jer upravo ta transparentnost je garancija da će se prevenirati i sukob interesa, a onda i korupcija. Nažalost ne samo da građani Hrvatske ne vide smisao borbe s korupcijom, pa kažu da ne bi ni prijavili korupciju nego je ta institucionalizirana korupcija u jedinicama lokalne samouprave čak do određenog nivoa i garancija ponovnog reizbora pojedinih čelnika što je u svom radu dokazao i Vuk Vuković doktorant na Oxfordu gdje je točno mjereći odaziv na izbore, korupciju pokazao da pojedini lokalni čelnici korumpirajući sredinu u kojoj žive budu ponovno izabrani. A zapravo na posljednjim lokalnim izborima imali smo čelnike koji su bili u zatvoru zbog korupcije, kojima su građani dali ponovno povjerenje što je sigurno dodatno, dodatno zabrinjavajuće. Gospodin Gordan Maras, nema ga. Gubi pravo. Pojedinačna rasprava gospodin Željko Jovanović. Evo javio sam se i za pojedinačnu raspravu obzirom da sam član pa i predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, a nemam mogućnost i s te strane dati podršku ovom zakonskom prijedlogu. Dužan sam reći da je, ja sam bio predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije od 2007. do 2011. godine i tada smo imali jednu tematsku sjednicu, veliku tematsku sjednicu posvećenu upravo zaštiti zviždača. I zaključak te sjednice je bio da taj zakonodavni okvir koji imamo je dostatan za zaštitu zviždača. Međutim, vidjeli smo sve što se događalo nakon toga je pokazalo da nismo bili u pravu. I 2014. godine je jedna rezolucija donijeta koja je upravo Vijeće Europe u svojoj preporuci zaštiti zviždača naglasilo je da pod pojmom zviždač smatra se bilo koja osoba koja prijavi ili objavi informaciju o povredi javnog interesa, odnosno opasnosti da do povrede dođe koja je povezana sa njegovim poslom bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. I u tim preporukama Vijeća Europe iz 2014. kaže se u Hrvatskoj ne postoji poseban Zakon o zaštiti zviždača već je to područje uređeno kroz odredbe pojedinih zakona kao što su Kazneni zakon, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Zakon o trgovini. Međutim, unatoč postojećim zakonskim rješenjima zabilježeni slučajevi pokazali su da zviždači su i dalje suočeni sa problemom vraćanja u redovni radni odnos, te da je potrebno uz postojeću zakonsku zaštitu dodatno ojačati zakonodavni okvir, a sve sa ciljem dodatne zaštite zviždača i na općenito podizanje razine transparentnosti etike i integriteta u cjelokupnom društvu. Osim zviždača potrebno je dodatno zaštititi novinare, pogotovo one koji se bave istraživačkim novinarstvom, te borce za ljudska prava a kojih se progoni zbog njihovog javnog djelovanja. Stoga je i u akcijskom planu koji ide uz Strategiju suzbijanja korupcije jasno navedeno da će se donijeti novi Zakon o zaštiti zviždača. To su mjere 62. i 63. gdje se ističe da je rok za donošenje tih mjera treći kvaratl ove godine. No, evo ja sa ove govornice obzirom da Vlada odbija podržati zakon koji je danas predstavljen, da se ti rokovi ubrzaju i da u najkraćem mogućem roku dobijemo zakonski prijedlog kojim će se pokazati iskrena vjera, iskrena spremnost da se u Hrvatskoj na učinkovitiji način borimo protiv korupcije obzirom da nam je Europska komisija u svom posljednjem izvješću uz nedostatak reformi koji se ne provode jasno istaknula da smo usporili u provedbi Strategije suzbijanja korupcije i da je to jedan od prioriteta kojim Vlada koja je trenutačno na vlasti mora pokazati da se istinski želi boriti protiv korupcije u Hrvatskoj. Gosp. Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista završno. Kolegice i kolege, uvaženi predlagatelji žao mi je što većinu vremena i čak razočarenje većinu vremena ovdje nemamo predstavnika Vlade koji su bez ikakvog razloga dugo očekivani zakon kojega je dao klub Živog zida i SNAGA-e, da nema nitko od predstavnika Vlade govori o tome u kojem je smjeru ova Vlada ide. Žao mi je šta su prazne klupe sabornice kad govorimo o ovome zakonu, ali isto očekujem da kod glasanja i pozivam sve zastupnike da je ovo tema svih tema, zaštita ljudi zviždača, da budemo tu jednoglasni i da pošaljemo poruku onima koji misle da su faraoni a proistekli su iz ovoga Parlamenta, da im snažnu poruku i da prihvatimo ovaj prijedlog koji sadržaje sve što treba sadržavati. Naravno da je Vlada korektna onda bi išli u drugo čitanje.

Nije ovdje bitno hrvatska Vlada hoće sebi kao nekakav poen da li je to predložio klub zastupnika ili oni ili Vlada sama, ali je činjenica da se ovako ne odnosi prema Parlamentu sa strane Vlade. Međutim, puno je bitniji očito trenutak sad u Vladi da prebrojavaju stanje između sebe i da vide o kojoj konvenciji triba razgovarati, na koji način tko će glasati, tko neće prebrojavaju se. I činjenica da takav odnos prema ovome zakonu govori u kakvom je stanju Vlada RH, jer u ovome trenutku već duže vremena nemamo nikoga ispred Vlade. Jer ponavljam govorimo o jednom od najvećih problema, u biti jednom od najbitnijih zakona za zaštitu ljudi koji su ukazivali i prijavljivali nepravilnosti i gdje je riješen, znači bio njihov status, gdje bi riješen pravobranitelj bio njihov i u budućnosti bi zasigurno država puno uštedila. I još ću jednom ponoviti, da se dogodilo u brojnim aferama kao što su mjenice bankarske koje su bez pokrića, pardon mjenice, da netko u HNB-u ima tada snage kazati ne, ne bih 10 milijardi kuna Todorić tada bez pokrića 10 milijardi kuna sredstava. Šutjeli su hrabri ljudi, hrabri ljudi.

Međutim, Vlada se očitovala, pa doslovno skoro pozitivno, doslovno na kraju je rekla: ne prihvaćam. Ne prihvaćam zato što su to predložili klub koje premijer ne voli, tako bi bilo i suprotno, ali to je razočaravajuće prema nama saborskim zastupnicima. Evo vidim da samo su dva zastupnika iz većine vladajuće, evo ako možete svojim kolegama na večerašnjim sastancima, ako budete raspravljali o konvenciji, recite da je danas bio vrlo bitan zakon koji bi riješio brojne probleme hrvatskoga društva, koji bi dao nadu mladom čovjeku da ostane u hrvatskom, a to je u biti Zakon o zaštiti ljudi koji su imali hrabrosti prijaviti nepravilnosti, tj. zviždači i oni budući i da jednostavno njihovo ponašanje je neozbiljno, a to bi bilo najbolje da poručite znači čelnom svome čovjeku, znači premijeru, da je dosta prebrojavanja, da je korektnije i poštenije ići i na izbore, nego se baviti perifernim stvarima, a ne stvarima bitnim.

I ne vidim uopće problem zbog čega je neozbiljno Vlada pristupila ovome prijedlogu zakona. Žao mi je, ne znam gleda li tko ovo i jel' se uopće prenosi, možda je zabranjeno da se prenosi i možda je cenzura, da se pogleda, nema nitko iz Vlade, znači od 1000 činovnika u Vladi, pomoćnika ministara, premijera, zamjenika ministara, nikoga nema. Sramota. To je bilanca današnje večeri, 5 iz oporbe, 2 iz stranke na vlasti u apsolutnim brojkama. Da i Hrvatska ima 240 000 državnih službenika i nijedan nije došao slušati o Zakonu o zviždačima. Mi smo u biti ovdje trebali poslati zakon o ustašama i partizanima. E da smo taj zakon poslali, e onda bi došlo svih 151 zastupnik i 20 ministara i svi bi imali nešto za reći. Dakle tko je imao kakvu kapu, čiji je djed bio gdje, tko je lijevo, desno krilo UDBA-e, onda bi se raspravljalo, ja sam siguran da bi rasprava trajala do jutra. Međutim, kad mi raspravljamo o zakonima, posebno koje predlaže Živi zid onda nitko se ni udostoji niti doći, naravno. A to pokazuje da je ustvari vladajuća većina ta koja je destruktivna. Oni su destruktivni, oni nas optužuju iz oporbe da smo destruktivni, a pogledajte kako su oni, oni uopće ne žele niti slušat, a kamoli raspravljat. A sad bih ja pitao, s obzirom da su ovdje dva zastupnika HDZ-a i jedan pripadnik manjina koji ih podržava, da li mi u Živom zidu glasamo uvijek protiv zakona HDZ-a? Ne. Mi smo podržali ne znam, Zakon za trošarine, za vozila, mi smo podržali i Zakon o minimalnoj plaći i nije nam smetalo što ste ga vi napisali. A zašto? Zato što je išao u korist građana. Jesmo li podržali SDP-ov Zakon o dječjem doplatku i o dodatku na mirovine? Jesmo. Jel' se slažemo s njima u svemu? Ne slažemo se. Ali znamo da je zakon u korist građana i podržavamo. To vam je konstruktivan pristup. To je pristup kada su nacionalni interesi važniji od stranačkoga interesa, a mi nažalost imamo danas na vlasti stranku koja misli da je njihova stranka jednako Hrvatska.

Nisam uopće, jel' ovo cenzura, možda je ovo zabranjeno. Ali čisto pro forme mogu reći evo, dali smo 2 zakona i ja očekujem zaista da na zajedništvo, naši kolege iz HDZ-a, tu su još, ja očekujem da će oni zaista ovaj zakon koji je trebao davno biti donesen, da će prenijeti svojim kolegama u Klubu i da će jednoglasno ovo podržati, jer nema niti jedan razlog da ga ne podrži. Da, spomenuli ste i dječji doplatak koji je dao izmjenu Zakona o dječjem doplatku, je dao SDP, da podržat ćemo.

Ali vjerujem da će hrvatski narod ipak dobiti ove sve informacije koje ovdje govore se u Parlamentu gdje su nas birali, prazne klupe govori sve. Spomenuli ste broj službenika, nisu sad ti najniži krivi, ali zasigurno u Vladi imamo 20ak ministarstava, kabinete, tajnike, pomoćnike pa da nitko nije mogao doći, to je stvarno pokazatelj, a o vrlo bitnom problemu, problemu broj jedan u državi po svim anketama. I zbog toga ovaj vaš prijedlog je dobar. Hvala. Kolega Bulj, pala mi je jedna slika iz 2014., dakle tada je u talijanskom Parlamentu pred 500 parlamentaraca govorio Papa Franjo. I on im je poručio da stranački interesi i unutarnje borbe dovode do uskliznuća u korupciju Parlamenta i to je sjajna poruka koja bi jako dobro došla i našim kolegama iz aktualne HDZ-HNS većine jer na kraju on kaže: „svatko može pogriješiti i grijeh se može oprostiti, ali korupcija se ne može oprostit. Ona se mora izliječit“ Jedna od tih metoda liječenja bio je danas ovaj zakon, i kao što sam rekao, građanima Hrvatske bi trebao nekakav presedan , nešto što se još nikad nije dogodilo, da i oni počnu razmišljati drugačije. Taj presedan bi bio da su vladajući iz HDZ.-a rekli pada, idemo sad pokazati da korupcija nema stranačku boju, idemo s ovim prijedlogom s kojim se ne slažemo u potpunosti u sadržajnom djelu, zajedno sa kolegama iz Živog zida i SNAGA-e načiniti zakonski prijedlog koji će podržati jednoglasno cijeli Sabor i pokazati da je u Hrvatskoj korupcija odzvonila, nisu to učinili, stoga ne možemo vjerovati u njihove iskrene namjere da se suprotstave korupciji jer je korupcija nažalost utemeljena u samu bit HDZ-a a i HNS-a, izgleda. Gospodin Bulj, odgovor. Hvala lijepo. Kolega Jovanović, slažem se znači riječi pape Franje su upućene tom prigodom svim političarima i nama ovdje i HDZ-u, vjerujem da će i te riječi koje ste vi uputili odzvoniti u ušima zastupnika HDZ-a i da će vjerojatno većini i koju predstavlja i manjina … … [[Upadica Radin, ne razumije se.]] ovaj zakon, ta poruka pape Franje je doslovno poruka za sve nas, da politički interesi političkih stranaka, ideološki, svjetonazorski i bilokoji drugi ne smiju poticati korupciju. Ovo ponašanje vladajućih u ovome trenutku potiče korupciju jer ovo je zakon koji je predložen u interesu zaštite ljudi koji su ukazivali i koji će ukazivati na korupciju i koji će donijeti višestruke dobre stvari za Hrvatsku.

Gospodin Bulj, sve se slažem što ste vi rekli, ali ja ponavljam još jednom, ne možete meni dok sjedim ovdje uputiti riječi nego morate čekati da idem sjesti tamo i onda možete reći što god hoćete i ja ću vam odgovoriti jer odavde vam ne mogu odgovoriti, ni franjevački ni isusovački a niti ne znam, svjetovno. Nikako vam ne mogu odgovoriti. Znači vi ste u prednosti a ja ne volim da ste vi u prednosti, razumijete me? … [[Upadica Bulj, ne razumije se.]] Jeste, u prednosti zato što vam ne mogu odgovoriti. U ime predlagatelja govorit će Ivan Vilibor Sinčić. To nije stvar mene, to je stvar institucije, gospodin Bulj, to je tako. A doći ću ja tamo, polemizirat ćemo. Evo završno u ime kluba Živog zida i SNAGA-e o zakonu o prijaviteljima nepravilnosti odnosno o zakonu o zviždačima. Htio bi samo reći prije nego idem na završnu riječ, dakle u članku 15. naše prijedloga jasno je definirano što je to zlonamjerna prijava, ima čak 4 stavka, među ostalim u stavku 3. stoji zlonamjernost prijave utvrđuje pravobranitelj temeljem argumenata koje je prikupio u ispitnom postupku i druge stvari. Dakle, taj koncept je razrađen, ja pozivam Vladu da ovih naših 118 članaka pošalje u drugo čitanje, ima nekih manjih tehničkih nedostataka koji se vrlo lagano riješe, već sam pokazao kako ih je dobar dio totalno neutemeljen, znači mi govorimo o 2019., da od 2019. zakon bi stupao na snagu mada nemam ništa protiv da ide odmah, može se napraviti rebalans ali osnovni prijedlog je 2019., baš zato da ne bi govorili evo ne možemo staviti rebalans zbog toga pa da to bude razlog odbijanja zakona ali ne, što oni kažu u svome obrazloženju, ne možemo prihvatiti zakon zato što u 2018. nismo ništa predvidjeli što se tiče novaca, pa nismo ni tražili, dakle govore nešto kao da nisu pročitali i niz drugih stvari. Osim toga htio bi reći dakle da je vrijeme da se dokine golgota koju prolaze zviždači i njihove obitelji, neki od njih su nažalost pokojni, nečija borba već traje desetljećima, vrijeme je da se preokrene borba protiv korupcije u društvu a pokazao sam već statistički da sa nekih 1, 2% na 40% bi porastao broj prijava i procesuiranja, to pokazuju iskustva iz drugih zemalja. Jako je bitno i pročitati ovaj dio izvješća, evo recimo to bi gospodina Plenkovića trebalo zanimati, on jako cijeni Europsku komisiju, ja ne, pa kaže na svojem izvješću na 12 stranici, citiram: „U Hrvatskoj ne postoji zakon za zaštitu zviždača međutim zaštita zviždača u javnom i privatnom sektoru obuhvaćena je nizom različitih zakonodavnih akata, međutim čini se da postojeći pravni i institucijski okvir nije prikladan za potpunu zaštitu zviždača.“ To pokazuju neki nedavni slučajevi, uprava MUP dvojicu policajaca koji su prijavili navodni slučaj korupcije u ministarstvu, nije premjestila i zaštitila nego ih je zadržala među onim istim skupinama koji su je prijavili te tako neizravno dopustilo zlostavljanje i druge oblike remećenja rada. Drugom prilikom predstavnik radnika u nadzorom tijelu Imunološkog zavoda u Zagrebu, o tome drugom prilikom kad bude izvješće i član radničkog vijeća, tu se radi o Srećku Sladoljevu, suspendiran je s posla te mu je zabranjen ulazak u prostorije zavoda nakon što su se žalili na nedovoljnu transparentnosti u postupku odlučivanja o zavodu u vezi s kupovinom cjepiva protiv svinjske gripe. Inače povjerenstvo je utvrdilo među ostalim da članovi nisu uopće pozivani na sastanak što se krši sa Zakonom o trgovačkim društvima i drugim zakonima. Nadalje stoji, ista se tako čini da u tom pogledu se ne radi dovoljno na načinu svijesti prema rezultatima studije UN od … [[Govornik se ne razumije.]] više od polovice građana Hrvatske misli da će osobe koje su prijavile slučajeve korupcije vjerojatno zbog toga zažaliti te takva prijava neće dati konstruktivne rezultate. Evo ako mu ništa ne znači baš Živi zid koji hoće uništiti, možda mu Europska komisija nešto znači, ali naravno da mu ne znači kad treba nešto konkretno napraviti, nego mu znači samo kad mu to paše, onda se poziva na Europu i mi to moramo radi Europe i druge stvari. Pozivam još jednom Vladu ili da prihvati zakon u ovom obliku ili da damo zakon u drugo čitanje, da zajedno svi sjednemo u interesu zviždača, u interesu hrvatskih građana, u interesu borbe protiv korupcije i doradimo par nedostataka koji su ovdje, zato i postoji čitanje, prvo, drugo pa čak i treće. Ako već ne žele tako, a nažalost očekujem da ne žele, onda da barem u onom njihovom prijedlogu, koji nadam se, nećemo čekati 2021. kad Plenkovića više ne bude u nekom najduljem scenariju, nego da će stvarno biti ove godine. Da pozove stvarno zviždače, jer ih nisam vidio ovdje na popisu da su ih naveli da će ih zvati, da ispričaju što su oni to sve prolazili u svom životu, na kojim mjestima su ih lomili pa da na tim mjestima zaštite. Jer puno više zna onaj koji je prošao to, kojemu je to možda nešto što je najviše obilježilo život, nego netko tko promišlja politiku iz neke tople sobe. Svakako uključite i te ljude, na kraju kad i zaštitimo zviždače, ostat će naravno pravosuđe koje će morati procesuirati kriminal. Gospodin Dario Juričan u svojem filmu Gazda i onom drugom djelu koji se bavi Kutlom, istraživanjem je došao do informacije da je za vrijeme gospodina Šeksa, dakle Šeks je tu imao veliku ulogu, došlo do instalacija 1700 do 2000 ljudi u hrvatsko pravosuđe. Znamo što je klijentelizam, znamo što se tek mračnih 90-ih, mračnih u smislu da nije bilo interneta razvijenog, 90-ih događalo u Hrvatskoj i danas trpimo posljedice toga. Pa eto, bit će također i drugih inicijativa i zakona od strane Živog zida, naša borba protiv korupcije, protiv sistemske korupcije, pogotovo i političke je iskrena, ona je dobronamjerna, čak ne tražimo nikakve zasluge, neka Vlada uzme ovaj zakon, napiše dolje da je Vlada napravila, da je Plenković osobno u kasnim noćnim satima pisao ovaj zakon, neka ga potpiše, neka ga prihvati.

Hvala lijepa uvaženi zastupniče Sinčić.

I ne jednom su države propadale, pa čak i čitava carstva zbog korupcije. Jer naime, kad nastane korupcija i kad se ona proširi, u društvu nastaje negativna selekcija. I tada ljudi, pošteni ljudi, časni ljudi, uviđaju da ista pravila ne vrijede za sve. Da za većinu građana vrijede jedna pravila, a da za malu povlaštenu skupinu vrijede druga pravila. I kad ljudi to primijete, izgube ljubav prema svojoj državi i više se nisu spremni žrtvovati. Ne samo da se nisu spremni žrtvovati, nego nisu spremni ni u takvoj državi živjeti. I to je razlog i to su potvrdile ove ankete koje su objavljene prošli tjedan od strane nekoliko neovisnih agencija i istraživača javnoga mijenja, da se mladi upravo zbog toga iseljavaju. A kako je to žalosno kad mladi čovjek koji je tek na početku života, koji možda još nema niti godinu dana radnoga staža, želi otići iz države u kojoj se rodio, u kojoj je odrastao i u kojoj je stekao svoje obrazovanje. Zato je ovaj problem doista vrlo težak i nije mi jasno i ne mogu ni na koji način shvatiti zbog čega je vladajuća većina protiv ovoga zakona, uključujući i samoga predsjedavajućega sjednice.

Uključujući koga?

Izvolite gospodin Sinčić. Nemojte se smijati. Gospodin Sinčić. Izvolite gospodin Sinčić. Hvala vam predsjedavajući. Evo nakon ove rasprave, meni je stvarno žao što nema predstavnika Vlade. Ne samo da premijer nije uzeo inicijativu i poveo hrvatske građane u borbu protiv korupcije na sve moguće načine, a ima sve alate, ima većinu kakvu takvu, imao je i pravu prije, ima državni proračun, 4 puta po 130 milijardi kuna, plus izvanproračunski fondovi, plus tu je lokalna država na koju može utjecati, ima kadar, ima 230 i koliko tisuća ljudi, državnih službenika, ima medijski prostor, na nacionalnoj televiziji, na privatnim televizijama, ali ne, njemu nije prioritet, on ne smatra da je to bitno. Evo ni Europska komisija koju toliko voli i gdje se možda u budućnosti vidi, ga ne može potaknuti da povede građane protiv tog najvećeg, daleko najvećeg problema koji stišće naše društvo. Ne da nema samo njega, nema niti njegovog ministra koji je ovdje naveden za predlagatelja, niti nekog od drugih predlagatelja državnih tajnika, to je opet degradacija nas kao zastupnika, opet se šalje poruka, što god vi tu raspravili ionako je nebitno, mi ćemo izglasati svoje, opet se svodi Hrvatski sabor na automat za cvikanje kartica, zakon ulazi nutra, izlazi van izglasan, a onaj mehanizam koji je unutra, tko to pita, tko ima vremena za to, nebitan je. Mi, ponavljam opet, ne pristajemo na takav odnos prema zastupnicima. Korupcija nosi mnoge negativne posljedice.

Sa druge strane u društvu u kojem nema mnogo korupcije, institucije su jake, funkcioniraju, stvari se brzo rješavaju, učinkovito i to je nešto čemu mi trebamo težiti i pozivam još jednom sve da pošaljemo ovaj prijedlog zakona u drugo čitanje [[Upadica Radin: vrijeme.]] I odradimo ga zajedno Zaključujem raspravu. O tome će se glasati kad se steknu uvjeti. Sutra, u srijedu 21. ožujka 2018. izjašnjavanje o amandmanima, naravno nastavljamo u 9,30h, izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, naravno poslije stanki.